Evo poštovane kolegice i kolege, nastavljamo sa radom.

Predlagatelj je Vlada RH na temelju članka 85. Ustava RH i članka 172. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točci dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu i njihova izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Uvaženi državni tajnik u Ministarstvu znanosti, obrazovanja Matko Glunčić.

Uvaženi gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene gospođe i gospodo zastupnici Hrvatskog sabora. Dakle radi se o zakonu o Agenciji za mobilnost i programe EU. Sama agencija osnovana je Zakonom o Agenciji za mobilnost i programe EU kao javna ustanova u čijoj je nadležnosti provedba programa EU za obrazovanje i mlade sukladno pregovaračkom stajalištu u sklopu pristupnih pregovora RH i EU. Agencija je osnovana sa svrhom upravljanja programima EU iz područja obrazovanja i mladih. Ministarstvo obrazovanja i agencija od 2008. kada je sama agencija ustanovljena u nadležnost dodjeljuju niz dodatnih programa, mreža i inicijativa iz područja obrazovanja, osposobljavanja i znanosti te tako značajno prošilo njezinu djelatnost. Naime, agencija u siječnju 2014. godine postane nacionalna agencija za program Erasmus plus, novi program EU u području obrazovanja, osposobljavanja mladih i sporta. Osim toga od siječnja 2014. agencija ustrojava veći dio nacionalne potporne strukture za novi okvirni program EU za istraživanje i razvoj Obzor 2020 te dobiva u nadležnost čak 17 od 23 tematska područja ovog samo programa. Osim ovih ključnih proširenja djelatnosti Ministarstvo znanosti i obrazovanja agenciji je dala nadležnost provedu regionalnog programa mobilnost u visokom obrazovanju tzv. CEPUS program zatim provedbu bilateralnih sporazuma za područje visokoškolske suradnje te promicanje visokog obrazovanja RH u inozemstvu. Također s obzirom na članstvo RH u EU te mogućnosti i obvezu korištenja fondova EU agencija u sklopu svojih djelatnosti planira prijavljivati projekte na natječaju drugih tijela vezanih uz spomenuta područja. Agencija je dužna raditi na jačanju i nadgradnji svoje temeljne djelatnosti koristeći sredstva iz Europskog socijalnog fonda. Slijedom ovog navedenog potrebno je donijeti novi zakon o agenciji radi usklađivanja sa stvarnim stanjem. Osnovna pitanja koja se uređuju ovim zakonom su proširenje opisa djelatnosti te redefiniranje ustroja i tijela agencije sukladno novoj generaciji programa EU i ostalih međunarodnih programa. Sukladno širenju djelatnosti zakonom se jasno razgraničavaju tri glavna područja djelatnosti agencije. To su obrazovanje, osposobljavanje, sport zatim područje mladih te na kraju znanost. Također predloženim zakonom stvorit će se prijeko potreban pravni okvir za omogućavanje ostvarenja funkcije agencije. To su prije svega učinkovito integriranje postojećih budućih programa u cilju otvorenosti prema građanima radi osiguranja pravodobne točne i provjerene informacije zatim to je osiguranje stručne potpore u procesu prijave na natječaj kao i provedbe projekata iz programa i strukturnih instrumenata EU. I na kraju, ovim zakonom se usklađuje rad agencije s uredbom o uspostavljanju programa Erasmus plus. Također naglasio bi da za provođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna financijska sredstva u državnom proračunu RH, sredstva dostatna za rad agencije i provedbu programa u smislu nadležnosti obveza agencije planirane su u državnom proračunu za 2017. i projekcijama za 2018. i 2019. godinu u sklopu proračuna Ministarstva znanosti i obrazovanja. Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče. Evo nije replika ali je u svakom slučaju što ste završili ono što smo mi započeli 2013. godine zajedno naravno sa predstavnicima Agencije za mobilnost i programe EU, a to su toliko nužne izmjene postojećeg zakona. Ovo je jedna od agencija koja može biti svjetal primjer drugim državnim institucijama, ne samo u sustavu obrazovanja i znanosti nego i drugdje koja pokazuje kako se na kvalitetan način može upravljati određenim procesima, kako se na kvalitetan način može surađivati sa europskim institucijama i koristiti sve beneficije koje nam pretpristupnost u članstvu pa danas i punopravno članstvo u EU može donijeti koristi za naš obrazovni sustav, za sve one mjere i iskorake koje nažalost u našem državnom proračunu novaca nemamo. Zakon je bio taj koji je na neki način možda kočio samu aktivnost agencije, ona je narasla, pred njom su novi izazovi, postali smo punopravna članica EU i vjerujem da će ove izmjene doprinijeti tome da otkočimo sve one prepreke odnosno uklonimo sve one prepreke koje su nam eventualno stajale do sada na putu i da sve benifite našeg članstva u EU, a i koristi za sustav multipliciramo tako da pozdravljam izmjene ovoga zakona. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče, gospođo ravnateljice Agencije za mobilnost i programe EU, uvažene kolegice i kolege. Evo kao što ste čuli uvodno pred nama je Prijedlog zakona novog zakona ne izmjena i dopuna nego novog Zakona o Agenciji za mobilnost i programe EU u prvom čitanju. Kao što je već rečeno prijedlog zakona raspravila su matična radna tijela, Odbor za zakonodavstvo i Odbor za znanost, obrazovanje i kulturu uz evo jednoglasno prihvaćanje i primjedbe koje ste dobili, koje se nalaze u materijalima. Dakle samo da evo podsjetim, Agencija za mobilnost i programe EU osnovana je Zakonom o agenciji za mobilnost iz 2007. godine kao javna ustanova u čijoj nadležnosti je provedba programa EU, sklopu tada pristupnih pregovora RH i EU u poglavlju 26 koje se odnosi na obrazovanje i kulturu a sa svrhom upravljanja programima EU a to upravljanje podrazumijeva prije svega raspisivanje javnih natječaja za financiranje aktivnosti međunarodne suradnje i mobilnosti u svrhu učenja, zatim informiranje i savjetovanje potencijalnih prijavitelja, pripremu natječajne dokumentacije, provjeru formalnih kriterija i ocjenu kvalitete zaprimljenih prijava a onda kasnije ugovaranje na temelju toga odobrenih projekata i njihovo financiranje i jednako tako praćenje i savjetovanje kao i nadzor ugovorenih financijskih projekata. I sukladno o Zakonu o agenciji, djelatnost agencije obuhvaća i druge programe EU koje su u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja koje se odnose prije svega na mobilnost istraživača u europskom istraživačkom prostoru, na ugradnju komponenti Europassa u obrazovni sustav RH i također na uspostavljanje međunarodnih združenih diplomskih studija Erasmus Mundus. Ako malo pogledamo djelatnost i razvoj agencije u proteklih 10 godina njezina rada i ako analiziramo podatke onda možemo uočiti što je naravno pohvalno da je agencija tijekom 2009. i 2010. u okviru pripremne faze sudjelovanja RH u programima EU u području obrazovanja započela s provođenjem pilot natječaja za financiranje sudjelovanja pojedinaca, ustanova i organizacija u programu za cjeloživotno učenje i u programu mladi na djelu. I u toj pripremnoj fazi tijekom 2009. i 2010. godine posredstvom agencije je tada ispred pristupnih fondova financirano ukupno 110 projekata u ukupnom iznosu od 2 milijuna i 800 tisuća eura a dakle u aktivnostima međunarodne suradnje i mobilnosti tada je sudjelovalo 2400 pojedinačnih sudionika. Nadalje od 2011. godine kada je RH ušla u punopravno članstvo EU ova pripremna faza je bila završena a RH je u navedenim programima nastavila sudjelovati sa jednakim pravima i mogućnostima kao i ostale zemlje koje su države članice EU i punopravne sudionice programa. I tako je u razdoblju od 2011. do 2013. u sklopu programa za cjeloživotno učenje i programa mladi na djelu posredstvom dakle Agencije za mobilnost financirano ukupno 1579 projekata u ukupnom iznosu o 26 milijuna 980 tisuća eura a u aktivnostima međunarodne i suradnje i mobilnosti sudjelovalo je 22 tisuće 724 pojedinačna sudionika. Naravno i nakon toga, početkom 2014. godine kada započinje nova, provedba nove generacije programa EU Erasmus+ za područje obrazovanja mladih i sporta Agencija za mobilnost nastavlja sa svojim brojnim aktivnostima. Pa je tako tijekom 2014. i 2015. godine u okviru programa Erasmus+ kao nastavka programa Erasmus posredstvom agencije ugovoreno i financirano ukupno 587 projekata u iznosu od 20 milijuna i 43 tisuće eura a u svim tim aktivnostima koje se odnose na mobilnost i međunarodnu suradnju sudjelovalo je 10 tisuća 239 pojedinačnih sudionika. I naravno do završetka programa Erasmus+ a to je negdje ako se ne varam 2020. godine očekuje se da će u Hrvatskoj za aktivnosti i mobilnosti međunarodne suradnje na raspolaganju biti još negdje oko milijardu kuna. A isto tako završetkom prijašnje generacije programa EU u području mladih, obrazovanja i znanosti agencija je od 2014. godine zapravo postala nacionalna agencija za program Erasmus+ kao trenutno najveći program u području osposobljavanja i obrazovanja mladih te ustrojava veći dio nacionalne potporne strukture za novi okvirni program EU za istraživanje i razvoj Obzor 2020. I kao što je već rečeno agencija u nadležnost dobiva 17 od ukupno 23 tematska područja programa Obzor 2020. i sukladno tome Ministarstvo znanosti i obrazovanja je Agenciji za mobilnost u nadležnost dalo i promicanje RH u inozemstvu primjerice kao što je to promicanje programa brenda a onda i portala … [[Govornik se ne razumije.]] Croatia ako se ne varam. I naravno evo iz svih ovih podataka koje sam u okviru vremena koje mi je dozvoljeno navela razvidno je kontinuirano širenje djelatnosti agencije od 2008. do danas preuzimanjem svih ovih nadležnosti. I naravno razvidno je da se broj dakle prijavljenih i ostvarenih projekata iz godine u godinu kontinuirano povećava, raste broj ugovorenih i financiranih projekata a time i visina povućenih sredstava iz EU a naravno samim time i broj pojedinačnih korisnika uključenih u programe mobilnosti što je naravno i krajnji cilj. I upravo toga radi usklađivanja sa stvarnim stanjem u odnosu na 2007. godinu kada je donesen prvi, dakle i jedini do sada Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU potrebno je zapravo donijeti novi Zakon koji će prije svega regulirati djelatnosti i nadležnost agencije nad novim programima koje ćemo dobiti od strane EU u području znanosti i obrazovanja, osposobljavanja mladih i sporta. A jednako tako dakle ovo proširenje dakle odnosno reguliranje prijedlogom ovim zakonskim prijedlogom razvidno je u članku 5. prijedloga zakona kojim se regulira djelatnost agencije i njena nadležnost. Sukladno širenju djelatnosti agencije isto tako potrebno je i njene izvore financiranja uskladiti sa stvarnim stanjem pri čemu se uz državni proračun kao izvor financiranja navodi i EU, koja agenciji osigurava financijska sredstva. Ova je problematika u prijedlogu zakona regulirana člankom 6., također sukladno sirenju djelatnosti agencije isto je potrebno i redefinirati njen ustroj i ustroj tijela agencije kako bi se osigurala primjerena i učinkovita organizacijska struktura a jednako tako i jasno razgraničila tri glavna područja koja djelatnost agencije obuhvaća a to je prije svega područje obrazovanja, osposobljavanja i sporta, zatim područje mladih i naposljetku, područje znanosti. I stoga je problematika ustroja i tijela agencije regulirana u člancima 8., 9., 10., 11., 12., i 13. prijedloga zakona. Jednako tako s obzirom da je agencija zadužena i za provedbu projekata i strukturnih instrumenata EU-a i strukturu agencije potrebno je uskladiti sa zahtjevima nove generacije strukturnih instrumenata EU-a za razdoblje od 2014. do 2020. te i to u skladu s uredbama EU-a koje se odnose na programe Erasmus plus i Obzor 2020., i ova je problematika regulirana člankom 5. stavkom 1. predloženog prijedloga zakona, a obuhvaća djelatnost agencije u smislu upravljanja projektima u okviru programa Erasmus plus, programa Europass, CEPUS-a, zatim programa bilateralnih sporazuma namijenjenih provedbi mobilnosti u visokom obrazovanju, programa promicanja visokog obrazovanja i jednako tako, programa u području znanosti Obzor 2020. i Euraxess. Provedba dakle uredbi EU-a o kojima sam govorila koje se odnose na programe na Erasmus plus i Obzor regulirana je člankom 2. prijedloga zakona. I naposljetku, predloženi zakon u Agenciji za mobilnost i programe EU-a, treba i to mu je dakle i osnovna svrha, stvoriti pravni okvir prije svega za razvojne potrebe vezane za jačanje i nadogradnju djelatnosti agencije projektima financiranima iz fondova EU-a i jednako tako za učinkovito integriranje postojećih i budućih programa u području obrazovanja, osposobljavanja mladih sporta i znanosti, osobito primjerice onih koji vezani za razvoj obrazovnih politika a jednako tako i za unapređenje sustava strukovnog obrazovanja a ova je problematika regulirana člankom 5. stavcima 2., 3. i 4. prijedloga zakona, pritom naravno, osnovni cilj usmjeren je prije svega na otvorenost prema građanima RH radi ostvarivanja prava na korištenje prava mobilnost i međunarodne suradnje i naravno, učinkovito i svrhovito korištenje sredstava iz fondova EU-a. Kako je već napomenuto, za provođenje ovog zakona nisu potreba dodatna sredstva financijska sredstva u državnom proračunu, a sredstva za rad agencije i provedbu programa u okviru njene nadležnosti, u državnom su proračunu planirana za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. u okviru proračuna Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Evo ga, kolegice, u svom izlaganju, stvarno ste iznijeli brojne pozitivne podatke kojima se agencija u ovih 10 godina svog rada može podičiti. Zapravo, možemo vidjeti da je svoj na neki način, rad u onom jednom dobrom smjeru uspostavila još dok Hrvatska nije bila članica EU-a, a nastavila ga je zapravo otkada smo postali članica EU-a, od broja korisnika, broja projekata koji su realizirani do jednog zadovoljstva korisnika. Pronašao sam na samim stranicama agencije jedno istraživanje koje je provedeno i visoke ocjene, mislim da je prosječne ocjene, 4,2 u svim onim područjima, od transparentnosti, od razumijevanja, propisa itd.

Cijenjena zastupnice Bedeković, ukazali ste na djelokrug rada ove agencije i rekla bi da je ona jedna od svjetlijih točaka u hrvatskom obrazovnom sustavu, no ukazala bi i na još nekoliko perspektiva kroz koje se može promatrati rad Agencije za mobilnost i program EU-a. To je pitanje prvenstveno vidljivost te agencije, institucijama hrvatskog obrazovnog sustava, školama, sveučilištima, visokim učilištima, ali i na mobilnost samog nastavnika, učenika i studenata. Mobilnost studenata možemo reći obzirom na naše nedavno priključivanje rekla bih EU-u, je na zadovoljavajućoj razini, no smatram da treba poraditi na mobilnosti nastavnika i profesora, posebice obzirom na procese koji nas očekuju u kurikularnoj reformi i na sve ono na što bi se hrvatski obrazovni sustav mogao ugledati na ostale primjere u državama članica EU-a. Ovdje bih posebno upozorila na nedostatak kadrova, odnosno nedostatnu kadrovsku ekipiranost škola i sveučilišta, odnosno cijele timove koji bi mogli sustavno pratiti programe Agencije za mobilnost i programe EU-a obzirom na to da su obično i škole i sveučilišta svedene na svoj postojeći kadar i da se do sada na žalost u hrvatskom obrazovnom sustavu nije pronašlo načina da se u okviru tih programa strateški zapošljava ljude koji bi pratili te programe. Isto tako, treba kazati da je pohvalno da se broj studenata u programu Erasmus plus povećava i da bi trebalo također ukazati na u budućnosti možda bolju suradnju agencija unutar Ministarstva znanosti, obrazovanja između sebe. Dakle, Agencije za odgoj i obrazovanje, Agencije za strukovno obrazovanje, Agencije za mobilnost i programe EU. Pa evo kolegice zahvaljujemo vam na ovoj primjedbi i naravno vjerujem da je ona bila izrečena doista u prilog jedne konstruktivne rasprave i poticanja agencije da o ovome povede računa. Naime, kako i sama sam posljednjih deset godina svog radnog iskustva provela u sustavu visokog obrazovanja i doista mogu svjedočiti da je itekako potrebno razvijati, dakle i poticati naše studente na mobilnost i odlazak na studiranje barem na jedan semestar van i na povratak natrag. I u našem sustavu visokog obrazovanja ovaj trend doista sve više raste. Nešto manje imamo to ste dobro primijetili zastupljeno odlazak, dakle mobilnost nastavnika. Da bismo osnažili, dakle ove trendove svakako osim Erasmus koordinatora u visoko školskim ustanovama, na fakultetima, visokim učilištima držim da je potrebno otići korak dalje i doista osnivati odjele ja ću ih tamo nazvati, dakle timove za mobilnost i međunarodnu suradnju s primjerenim brojem zaposlenika što je vo u današnje vrijeme teško provedivo s obzirom na potrebu zapošljavanja novih ljudi. U svakom slučaju mi se čini da je sve ovo vezano za mobilnost i poticanje mobilnosti jedan trend koji je u sustavu našeg visokog obrazovanja uzima, dakle uzlaznu putanju i svakako smatram da bi Agencija za mobilnost tu dodatno još trebala poraditi na kako na vidljivosti, tako i na obuci, dakle kadrova koji će na tome raditi. Dok mi se čini da srednje škole u ove trendove uzlaze za sada tek sporadično sa nedovoljnom potporom stručnih službi. I tu ćemo morati uložiti dodatne napore osobito u sustavu strukovnog obrazovanja.

Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege, poštovani predstavnici Agencije za mobilnost programa EU i predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja. Agencija kao što sam već rekla i u samoj uvodnoj replici je primjer kako bi zapravo javne institucije, javne ustanove u RH koje na neki način uz samo ministarstvo servisiraju pojedine dijelove sustava trebale funkcionirati. Ovo je agencija vjerojatno znate u sustavu Ministarstva znanosti i obrazovanja koja promovira programe EU i druge međunarodne programe iz sustava obrazovanja, znanosti, osposobljavanja mladih. Njezine zadaće su informiranje i savjetovanje iz njezinog portfelja o svim međunarodnim mogućnostima na području formalnog i neformalnog učenja, gdje je Hrvatska na žalost u ovom segmentu na samom začelju zemalja članica EU. žalost u postotku, odnosno udjelu građana koji na bilo koji način sudjeluju u cjeloživotnom učenju Hrvatska je tu na neki način najgora u odnosu na sve parametre u kojima se mjerimo u odnosu na ostale države članice EU. Agencija sve ove promotivne informativne aktivnosti što je vrlo značajno za naše društvo obavlja potpuno besplatno. Dakle, sve svoje usluge daje građanima besplatno. Jednako tako ona ima i drugi segment osim ovog informiranja i savjetovanja, a to je da provodi i cijeli postupak natječaja odnosno raspisivanje i dodjele sredstava za korištenje potpora, odnosno za sudjelovanje u programima mobilnosti, savjetuje korisnike, pruža im potporu prilikom same prijave, odabire i dodjeljuje novčana sredstva te nadzire dodjelu samih sredstava. Ona se dokazala već u samom ovom predpristupnom periodu prije ulaska u EU. Od 2009. godine pa do samog ulaska u EU u sklopu programa za cjeloživotno učenje i programa „Mladi na djelu“ osigurano je financiranje čak 2089 projekata u iznosu višem od 29,3 milijuna eura, te 25124 građanina RH sudjelovalo u nekom vidu međunarodnih aktivnosti koje su namijenjene učenju i usavršavanju. Nadalje, u 2104. i 2015. godini u sklopu programa Erasmus plus osigurano je financiranje 587 projekata u vrijednosti ugovorenih sredstava 28,43 milijuna eura, te 10239 građana RH sudjelovalo u međunarodnim aktivnostima namijenjenim učenju i usavršavanju. I važno je napomenuti, to je zaista iznimno bitno da se agencija u cijelom ovom svom djelovanju svih ovih 10 godina isticala u poštivanju visokih standarda transparentnosti i javnosti rada što dozvolit ćete mi da to iznesem nije nezanemarivo. Znači, da obavlja svoju inicijalnu funkciju, ali da pri tome se za njome ne vuku nikakvi repovi, da je vrlo transparentna u svom radu. I da je ono što je bitno, jer je ona servis građanima, ona je sustav koji pruža određenu podršku, da je njena javnost i vidljivost što je rekla i kolegica Putica iznimno očigledna. O tome je nešto rekao u replici kolega Vešligaj. Ispitivanje zadovoljstva među korisnicima programa za cjeloživotno učenje i programom mladi na djelu. Visoke ocjene koje su ostvarene u navedenom istraživanju upućuju na to da korisnici koji su zapravo krajnji konzumenti zbog kojih agencija i postoji. Iskazuju visoke ocjene za svaku od kategorija mjere u sklopu anketnog upitnika, te su prosječne ocjene usluga kreću od 4,20 što je najniža ocjena, do 4,58 što je najviša ocjena kao što se može vidjeti, bez obzira radilo se o radu o kategorijama usluge, radu i skladu s pravilima, odgovore na potrebe korisnika, kvalitetna informacija, radni učinak, odnosno ostvarenje rezultata upravljanje problemima, rad u skladu s rokovima i transparentnost. Riječ je dakle o iznimno pozitivnoj percepciji rada jedne javne agencije, što nije uobičajeno stajalište javnosti pri davanju mišljenja o radu i učinkovitosti javnih agencija, nažalost, ali to je tako i to je činjenica s kojom se moramo suočiti. Riječ je isto tako i o ispitivanju koje do sada nije provedeno među javnim ustanova, te ga smatramo primjerom dobre prakse, koje ne bi trebao ostati nezapažen, a sličnu praksu bi trebalo širiti, možda početi sa agencijama u sustavu odgoja i obrazovanja onda širiti i na neke druge. Ono što mislim da je važno istaknuti u ovom Hrvatskom saboru je i da pri samoj Agenciji za mobilnost i program EU, djeluje i Hrvatski Eurodesk centar, kao besplatni info servis Europske komisije i iznimno je važan za informiranje mladih i onih koji rade s mladima jer im pruža informacije o europskim programima i politikama za mlade, mobilnost, učenju i usavršavanu. To je podatak koji isto nešto govori sam o sebi. Proširenje organizacije civilnog društva koji su Eruodesk multiplikatori, donijelo je dodanu vrijednost, što se vidi u broju provednih aktivnosti, broju, korisnika, Eurodesk mreža, odnosno organizaciju koje čine tu mrežu, stručne su u mnogim područjima, te se dodatno educiraju kako bi prožili kvalitetnije, točnije informacije svojim korisnicima. Neke od aktivnosti koje se provode su i time to move kampanja, u Hrvatskoj su upravo multiplikatori organizirali više od 60 aktivnosti u skoro 30 gradova i naselja. Tu su još i dodatne aktivnosti, a utjecaj multiplikatora, vidi se i kroz dodatni angažman, informiranja mladih, pri čemu smo od 19 zemalja, čak 3 po broju organiziranih događanja u time to move kampanji, a druga po pregledu web stranice, te smo dobitnica u nagradnoj igri iz kapanje iz Hrvatske. Te i mnoge druge brojke, govore o naporima koje organizacije kao multiplikatori i Eurodesk Hrvatske ulažu u bolje informiranje mladih, a prepoznati su u drugim zemljama, kao primjer dobre prakse. Broj, fleksibilnost, uključivanje i stalni angažman na važnim programima koje uključuju mlade, obrazovanje, istraživanje i programe poput Erasmus+, Obzora.2020, Mlade na djelu itd., polučili su kao što vidimo velike uspjehe i dokaz su koliko je dobro što je RH, članica EU, i primjer su dobre prakse.

Stoga, smatramo da sve ove dodatne aktivnosti koje će se provoditi, odnosno čijem će se provođenjem otvoriti prostor donošenjem novoga zakona, će doprinijeti još učinkovitiju povlačenju sredstava i još boljem radu same agencije. Ono što je bitno istaknuti kroz sam prijedlog novoga zakona, agencija će se konačno moći, ona je malo kadrovski kako bi rekla, neću reći zakinuta, ali podkapacitirana, ne mislim u smislu, stručnih ljudi koji u njoj radi, nego mislim u broju ljudi koji je zaista nužno povećati kako bi se i sam učinak agencije mogao poboljšati. Drugo, dosadašnja sama struktura, upravljačka struktura agencije je poprilično usporavala određene procese, znači, zapravo svih 74 djelatnika ili koliko ih je tu negdje oko tog broja, direktno su bili odgovorni samoj ravnateljici agencije, jer naprosto nije postojala takva struktura koja bi osigurala za pojedina područja sektorsko ili odjeljku nadležnost i funkcioniranje. Tako da će se kroz donošenje novog zakona omogućiti brži, ekspeditivniji rad i ta odgovornost će se na neki način spuštati na niže razine odlučivanja, odnosno postojati će i ta mogućnost, što će dovesti do ubrzanja određenih poslovnih procesa, što je naravno potrebno ako znamo da širimo djelokrug samoga rada agencije. Podržavam i prijedlog u samom zakonu, da se upravno vijeće, broj članova upravnog vijeća smanji sa 6 na 4, možda će i to dovesti do bolje učinkovitosti rada. Jer kako smo imali prilike čuti i na odboru, vrlo često se znalo događati, da upravno vijeće ne može održati svoje sjednice zbog nepostojanja kvoruma. E sad, je li problem u broju članova upravnog vijeća ili u neodgovornosti osoba koja se imenuju u ta upravna vijeća, ne bih sada ulazila u te dvojbe, odnosno raščišćavanja tih dvojbi. Ali zasigurno da će upravno vijeće koje će brojati samo 4 člana nakon usvajanja ovog zakona doprinijeti tome da se može radit na puno kvalitetniji i učinkovitiji način. Jednako tako, članovi upravnog vijeća, morati će zadovoljiti puno više standarda, nego li je to bio slučaj sada. Ja neću sada nabrajati, koji su to uvjeti koje će morati zadovoljiti svi oni koji će htjeti aplicirati za, voditi agenciju kroz upravno vijeće, a zasigurno, morati će zadovoljiti vrlo stroge kriterije koje su propisane ovim zakonom. Jednako tako pozdravljam i postroženje, sad ću se tako kolokvijalno izraziti, samih kriterija za izbor ravnatelja, odnosno ravnateljice, odnosno osobe krovne osobe koja vodi samu agenciju ali i njenih pomoćnika. Uz dužno poštovanje ljudima koji misle da bi to mogli, znali i htjeli, mislim da je iznimno važno da se ovdje traže neki formalni uvjeti kao što je obrazovanje itd., ali da je iznimno važno i da postoji jedno snažno, snažno iskustvo u upravo ovim poslovima sa institucijama EU pa i kroz ovaj period predpristupnih pregovora RH sa EU jer ako osoba koja vodi agenciju razumije sve procese, ako u tim procesima od tog predpristupnog perioda do danas sigurno može na puno, puno kvalitetniji način voditi jednu ovakvu organizaciju ima puno više sluha i za potrebe sustava s jedne strane odnosno krajnjih korisnika, ali s druge strane i za sve ono što država od nje očekuje da bude brza učinkovita jer ove stvari ne mogu čekati. Vjerujem da će rad agencije u budućnosti polučiti veliku apsorpciju sredstava iz programa i fondova EU, da ćemo imati još mnoštvo dobrih i kvalitetnih projekata, da ćemo imati još širi raspon krajnjih korisnika jer riječ je o onim skupinama ljudi koji će kroz svoje obrazovanje steći neko iskustvo i u nekoj drugoj članici EU, razmijenit će iskustva sa svojim kolegicama i kolegama u drugim zemljama EU, a kroz implementaciju tih znanja kada se vrate u Hrvatsku vjerujemo da će znati obogatiti i naš sustav, a to jest zapravo poanta da sve ono što je dobro sva ona znanja koja imaju neke druge države članice da ih upijemo i da ih primijenimo, ali da isto tako na tom putu vidimo gdje su oni eventualno griješili, da na njihovim greškama učimo, da ne griješimo i sami na tom putu. Mislim da će u obliku inovacija, da će agencija kroz svoj rad pomoći obrazovanju naših ljudskih potencijala, da ćemo postati inovativnije društvo ali da ćemo kroz to stvoriti bolje i tolerantnije društvo koje prihvaća različitost u budućnosti i da ćemo evo i kroz ovu agenciju i kroz njezin rad biti ponosna članica EU jer možemo zaista reći kroz ovu agenciju da ako ju usporedimo s nekim drugim sličnim agencijama u nekim drugim državama možemo reći da smo tu al pari ako ne i bolje od njih.

Uvažene kolegice. U svom izlaganju ste pohvalili rad agencije i aktivnosti u privlačenju sredstava iz EU i kao one multiplikatore kroz sticanje znanja i vještina svih onih koji su sudjelovali u različitim programima. I dobro ste spomenuli da u okviru 200-njak agencija koje djeluju u RH nekima ne znamo ni ime, ni zašto služe, ali ovdje svakako treba podržati donošenje ovog zakona i reći da je ova agencija opravdala svoje postojanje. Međutim uvijek si moramo postaviti pitanje što možemo učiniti još više da bi bilo bolji i efikasniji, a govorim to iz razloga što mnogi osnivači jedinice regionalne samouprave i neki gradovi nemaju dostatno sredstava da pomognu svojim obrazovnim institucijama, osnovnim i srednjim školama da sudjeluju u različitim EU projektima jer nemaju dostatnog novca za predfinanciranje i sufinanciranje ovakovih projekata. Pa možda u tom pravcu osnivanje fonda za sufinanciranje i predfinanciranje EU projekata bi tu pomoglo pa možda da se agencija u tom dijelu uključi. Pa kolega Vlaoviću, da dobro ste detektirali to nije samo problem ovih mikro nazovimo projekata gdje osnivači što su većinom jedinica lokalne i regionalne samouprave nemaju u svojim proračunima sredstava za taj tzv. nacionalni doprinos. Mi imamo taj problem i sa nekim puno bitnijim kapitalnijim državnim projektima gdje jednako tako imamo velike, velike probleme kako bismo moramo vagati što su nam neki prioriteti da bismo mogli osigurati onaj nacionalni doprinos za sami prvi korak u korištenju fondova. Međutim, ni to nije najveći problem. imamo mi i projekte u kojima mi ne moramo osigurati apsolutno ništa pa naši osnivači ravnatelji škola osnivači pojedini gradovi, županije zapravo te novce i onako bacaju u smeće. Shema školskog voća recimo to je jedan projekt zajednički Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva poljoprivrede pokrenut 2013. godine gdje smo kroz fondove EU uspjeli osigurati sve pretpostavke da naše škole koriste sredstva i da roditelji i djeca potpuno besplatno jedan zdravi obrok u školama, dobiju nekakvo voće, povrće i sada sljedeći korak su trebali biti mliječni proizvodi. Međutim, evo prije nekoliko dana je u jednom mediju objavljena informacija i to je točna nažalost informacija da vam više od 50% škola u Dalmaciji apsolutno ne koristi te benificije, ne želi ili ne želi ili ne zna ili neće. Potrebno je uložiti samo malo napora, tu čak ne trebaju ni sredstva iz proračuna. Sve je besplatno, sve je osigurano iz EU, međutim ta jedna inertnost, neosjetljivost ili nonšalantnost nas dovodi u situaciju i tamo gdje je sve besplatno da nismo u stanju uzeti nešto što je dobro za našu djecu što je dobro za naše škole što je dobro za naše gradove, za naše županije.

Poštovani gospodine potpredsjedniče. Poštovani gospodine ravnatelju, predstavnici ministarstva, kolegice i kolege. Ja se prvo zahvaljujem našem uvodničaru, a i kolegicama koje su govorile prije mene na oslikavanju cjelokupnog sustava i rada agencije i pridružujem se čestitkama s obzirom da su meni ovo prve informacije u jednom ovako kvalitetnom radu. Ja bih želio vrlo kratko nešto reći o ovom postojećem zakonu. Prvo moram kolegicu Glasova korigirati jer nismo ipak u ovom zakonu učinili presedan i ovo upravno vijeće ima 5 članova. Naime u članku 8. u stavku 3 u prvoj alineji kaže da predsjednik i 1 člana iz Ministarstva nadležnog za obrazovanje i znanost, znači ukupno ih ima 5, ne bi bio neparni broj i inovacija nije uspjela. Ali, dobro, lapsus se dogodi, natjerali ste me da idem vidjeti. Dakle ono što bi mene u ovom zakonu interesiralo je u dijelu obrazloženja zakona s obzirom da se predlagatelj često poziva na sustav cjeloživotnog učenja, zaista podatak koji nisam nigdje našao koliko u tom cjeloživotnom učenju sudjeluju građani stariji od 50 godina. Mislim i intencija je bila cjeloživotnog učenja da se uključi stariji dio populacije da mogu i dalje još konkurirati svojih 15-ak godina i na tržištu rada ali ne samo to nego zbog podizanja same razine obrazovanja u ukupnom građanstvu. Dakle to me interesira pa ću vas moliti s obzirom da je ovo u prvom čitanju ako imate taj podatak da nam na neki način izvučete te podatke ili ga ako znate da nam u završnoj kažete, u završnoj riječi. Drugi je prijedlog vezano uz odnosno primjedba vezana uz članak 9. Naime ove godine što provodim ovdje nekako mi je zapelo nomotehnički za oko u članku 9. stavak 3 koji na neki način spada u članak 14. Naime, govori se o upravnom vijeću i nadležnostima upravnog vijeća i stavak 2 kaže odlučuje većinom glasova i onda dolazi stavak 3 koji je zabrana nadzora od strane članova upravnog vijeća. Nekako mi to spada u članak 14. koji govori o nadzoru gdje se članovima upravnog vijeća zabranjuje da provode nadzor. Jer članovi upravnog vijeća u pravilu su zaduženi donositi odluke i rukovoditi, odnosno kontrolirati rad agencije odnosno zakonitost rada i svih odluka agencije i pod moralnom i materijalnom odgovornošću su odgovorni za zakonitost odluka. Tako da mi ovaj doista stavak 3 spada negdje u članak 14. koji definitivno govori o nadzoru, tko provodi nadzor, kako se provodi nadzor i tko, i onda bi bilo kompletno i tko ne smije provoditi nadzor. Pa vas molim ako spmatrate ovo primjedbom koja je prihvatljiva da to eventualno preuredite prilikom uređivanja zakona za drugo čitanje. I treće što sam želio reći da ako imamo agencije a imati ćemo ih vjerujem sa ovakvim ajmo reći uspješnim radom onda bi možda bilo dobro da njihova izvješća ne završavaju samo na Vladi RH. Možda bi bilo dobro razmisliti i u kontekstu promjene Poslovnika o radu Hrvatskoga sabora da takva izvješća završavaju na matične odbore i da ih matični odbori usvajaju sa ili bez mogućnosti rasprave na plenarnim sjednicama. Ne zato da bi mi se pravili važni nego jednostavno da bi, ne samo izvršna vlast, ne samo Vlada imala na neki način uvid u uspješnost ili neuspješnost rada pojedinih agencija, to su isto tako naše agencije i mi kao narodni zastupnici kako bi se reklo bi bilo dobro da smo što više uključeni u ta izvješća a ne da ono Vlada prihvatila izvješće i pročitali smo tu odluku i nikome ništa i ništa o tome ne znamo. Dakle želio bih da i saborski zastupnici budu na neki način više uključeni u ove spoznaje o radu agencija jer što ćemo pronositi prema vani ako nemamo pojma o onome što dobro funkcionira. Evo to je kao sugestija, o tome, ne znam ako smatrate da je vrijedno razmisliti, možemo razmišljati i kod promjene Poslovnika Hrvatskoga sabora a možda i kod zakonskih odredbi. Klub Nezavisnih zastupnika i Hrvatske stranke umirovljenika podržati će ovaj prijedlog zakona u prvom čitanju.

Kolega Hrelja, kratko sam se javio za repliku, na temelju ovog vašeg zadnjeg prijedloga kojeg smatram vrlo kvalitetnim, ne samo za ovo što ste rekli nego i za neka druga izvješća o kojima raspravlja Sabor u polupraznoj sabornici i sa premalim interesom a čekaju nekoliko i godina da bi došli na dnevni red, mi još imamo izvješće iz 2014. godine. Stoga ja osobno podupirem vaš prijedlog i u svom klubu ću predložiti da se u nekakvim izmjenama Poslovnika malo drugačije odredi način rada posebno kada je riječ o izvješćima.

Znači temeljna ideja je bila da izvješća dođu na odbore, da upoznamo što širi krug ljudi sa konkretnim poslovanjem agencijama, da sudjeluju, u raspravi se moraju pripremiti za rasprave ako će o takvom nečem raspravljati na odboru. Ali bih isto tako ostavio mogućnost da odluku odluči s obzirom na važnosti teme, važnosti izvješća, njegove pozitivne ili loše strane da konačno to završi u raspravi na plenarnoj sjednici. Kolega Hrelja, hvala vam što ste me ispravili, točno, ja sam u izlaganju u ime kluba pogrešno rekla podataka da upravno vijeće će prema novom zakona brojiti 4 članova, da 4 člana plus predsjednik, hvala vam lijepo. I drugo, tehnički, ja podržavam ovaj vaš prijedlog da se zapravo barem matični odbor upozna sa izvješćem o radu agencija koje su nekakvom njenom djelokrugu, jer vjerujem da, ne želim nikoga uvrijediti, nemojte me krivo shvatiti, ali mislim da i današnja rasprava o ovom zakonu će biti poprilično informativna za većinu zastupnika i da možda neki zastupnici nisu ni znali da imamo ovakav dragulj u samom sustavu kojim se možemo pohvaliti, kojim možemo parirati mnogim modernim europskim zemljama. Znam da je to teško, s obzirom na činjenicu koliko agencija u Hrvatskoj imamo, ovdje jest osnivač agencije Vlada RH, ali sve zapravo ovlasti osnivača nosi resorno Ministarstvo znanosti i obrazovanja, agencija nije čak ni dužna čini mi se niti Vladi podnositi izvješće o svom radu, ona je to dužna učiniti prema ministru znanosti i obrazovanja, ali treba možda vidjeti postoji li nekakav način da članovi matičnih odbora koji itekako vode računa, mislim ovo je ipak sastavni dio i proračunski je korisnik u sustavu Ministarstva znanosti i obrazovanja, mi usvajamo taj proračun, i nije loše da se mi kao zastupnici barem u matičnim odborima upoznamo sa radom agencija, i da vidimo zapravo u kom pravcu samo ministarstvo ide ali i ovi ključni sastavni dijelovi bez kojih ministarstvo ne bi moglo funkcionirati, ne samo ministarstvo nego ni cijeli sustav, konkretno u ovom slučaju obrazovanje i znanost.

A upravo sam bio i ponukan što sam predložio da bi se takva rasprava održala po saborskim odborima, po matičnim radnim tijelima, upravo zato što je i meni djelovalo isto tako vrlo informativno ovo danas o radu agencije pa se prosto pitam zašto bi mi to držali za sebe, zašto dobre stvari ne bi građani, ljudi posredstvom zastupnika ili pak odlukom zastupnika da se tako nešto, da se takva rasprava održi na plenarnoj sjednici, učinilo dostupnim svim građanima RH. Slijedeća pojedinačna rasprava je uvaženog zastupnika Gordana Marasa. Nema ga ovdje, gubi pravo na govor, i onda bi smo završno čuli uvaženog državnog tajnika u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, gospodina Matka Glunčića. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovane zastupnice i zastupnici, dakle zahvaljujem se na svim ovim ugodnim riječima i pohvalama.

A što se tiče ovog nadzora, ovo što ste spojili članak 9. sa člankom 14., jednostavno unutar Erasmus plus programa je ugovorena, tako da ministarstvo ne sudjeluje u evaluaciji, odnosno kontroli tih projekata da ne bi kroz politički pritisak jednostavno djelovalo na izbor pojedinih članova, ali to možemo pismeno obrazložiti.

Ja nisam državni tajniče, ja nisam reagirao na to da imam nešto protiv toga da se zabrani nadzor. ja sam samo rekao da tu ne spada u taj članak 9., nego u članak 14., dakle [[Upadica Glunčić: Vi bi to stavili tamo.]] e, upravo tako, dakle, da otklonim svaku dilemu, nemam ja ništa protiv toga što je propisano raznim ugovorima i svime ostalom, nego jednostavno mi ne spada u taj članak. Time bih ja zaključio raspravu, a glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.

Poslovnika Hrvatskog sabora. Materijal je dostavljen u pretince, prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koji se odredbe na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zaštitu i socijalnu politiku, njihova izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Izvolite.

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju stranaca koji imaju odobreni privremeni boravak u RH te zdravstvena zaštita stranaca koji se nisu obvezno zdravstveno osigurali u RH, a troškovi njihove zdravstvene zaštite snose osobno. Zakon sadrži odredbe koje se odnose na posebne skupine, koje čine stranci, državljani trećih zemalja u RH, kojima se sredstva za zdravstvenu zaštitu osiguravaju u državnom proračunu RH, a to su stranci koji se zateknu nezakonito, koji podnesu zahtjev za odobrenje azila ili supsidijarne zaštite, te kojima je odobrena međunarodna zaštita, azilant ili stranac pod supsidijarnom zaštitom. Radi se o kategorijama stranaca od kojih najviše pripada ranjivim skupinama djeci, trudnicama, osobama sa invaliditetom, te djeci bez pratnje. Predloženim Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u RH izvršeno je potpuno usklađivanje sa pravnom stečevinom EU. Uvedena je kategorija stranaca djece i stranaca žrtava trgovanja ljudima kojima se sredstva za zdravstvenu zaštitu osiguravaju u državnom proračunu na poziciji Ministarstva zdravstva, preciznije definirani stranci koji nezakonito borave u RH. Terminološki je usklađeno sa Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti. Također se uspostavlja i zakonodavni okvir za donošenje podzakonskih propisa kojima će se tražitelju međunarodne zaštite, azilantu strancu pod supsidijarnom zaštitom, te članovima njihovih obitelji kao i djetetu bez pratnje osigurati kontinuirana i dostupna zdravstvena zaštita. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Otvaram raspravu. Prvo u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista uvaženi zastupnik Miro Bulj je tu prijavljen. Molim? … [[Upadica sa strane, ne čuje se.]] Dobro, izvolite. Jer kolega Bulj je prijavio se za sve točke odmah prvoga dana i pojedinačno i u ime kluba, a onda se ili mijenja ili ne mijenja itd.

Samo par riječi. Ovo je prošlo i kroz saborski odbor i to su svi prihvatili, ali samo bih par napomena zapravo još o tome kako je za Hrvatsku jako bitno da i ovaj dio uredi s obzirom da želimo reći da smo jedna moderna europska zemlja koja se može suočiti sa ovakvim problemima u ovom trenutku, a to je i da omogući adekvatnu zdravstvenu zaštitu i strancima u RH. Dakle, obvezno zdravstveno osiguranje i zdravstvena zaštita stranaca u RH uređena je Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca koji je donesen i primjenjuje se od 1. srpnja 2013. godine. Smatramo da je prijedlog, da ovaj prijedlog koji danas imamo na stolu predstavlja poboljšanje u odnosu na važeći zakon i što se između ostalog i ogleda u proširenju prava na zdravstvenu zaštitu određenim kategorijama stranaca kao i tražiteljima međunarodne zaštite. Naime, tražiteljima međunarodne zaštite uz hitnu medicinsku pomoć koja podrazumijeva pružanje dijagnostičkih i terapijskih postupaka koji su nužni za otklanjanje neposredne opasnosti za život i zdravlje osigurano je pravo na prijeko potrebno liječenje bolesti i ozbiljnih mentalnih poremećaja. Dok je strancima u nezakonitom boravku pravo na hitnu medicinsku pomoć prošireno i pravom na prijeko potrebno liječenje što je bitno. Nadalje, člankom 2. ovog zakona kojim se nadopunjuje članak 6. prošireno je i pravo na zdravstvenu zaštitu iz državnog proračuna RH s pozicije Ministarstva zdravstva za dijete do navršene 18 godine kojemu je odobren privremeni boravak u RH zbog humanitarnih razloga, a koja je žrtva trgovanja ljudima, odnosno ako je maloljetnik koji je napušten ili je žrtva organiziranog kriminala ili je iz drugih razloga ostao bez roditeljske zaštite, skrbništva i pratnje. Međutim, imajući u vidu da ovaj zakon razrađuje prava na zdravstvenu zaštitu ranjivih skupina tražitelja međunarodne zaštite koji najčešće imaju specifične zdravstvene potrebe kao i pravo na zdravstvenu zaštitu djece bez pratnje smatramo da je ove odredbe ipak trebalo još i jasnije normirati. U stavku 7. članka 19. predloženo je ostaviti stavak 7. iz dosadašnjeg zakona i to pozdravljamo šta se ipak učinilo. Znači, odnosno stranca do navršene 18 godine života koji se zatekne u RH bez roditeljske skrbi, odnosno bez pratnje roditelja ili druge odrasle osobe koja je odgovorna skrbiti o njemu uz dodatak da ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu u istom opsegu kao osigurana osoba iz obveznog zdravstvenog osiguranja prihvaćeno. I to su zapravo sve bile najčešće primjedbe i pravobraniteljice za djecu i svih onih koji skrbe o toj djeci, da ta djeca kao i sva naša djeca imaju pravo kao osigurana osoba iz obveznog zdravstvenog osiguranja temeljem Povelje o djeci. Međutim, ovim zakonom predloženo je da se opseg prava na zdravstvenu zaštitu za tražitelje međunarodne zaštite i strance pod privremenom zaštitom kojima su potrebna posebne prihvatna ili postupovna jamstva osobito žrtve mučenja, silovanja ili drugih teških oblika psihičkog, fizičkog ili spolnog nasilja naknadno dodatno utvrđuje pravilnikom kojeg će donijeti ministar nadležan za zdravstvo uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za unutarnje poslove, a takav pravilnik je predviđen Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju itd. još iz 2013. Međutim, taj pravilnik nije donesen čak ni tri godine nakon što je ovaj zakon odnosno četiri bio stupio na snagu, pa su tako te ranjive skupine tražitelja međunarodne zaštite kao i oni s posebnim prihvatnim ili postupovnim jamstvima ostavljeni bez odgovarajuće zaštite, te stoga smatramo da je navedeno pravo nije trebalo uopće predvidjeti da se regulira podzakonskim aktima već ovim zakonom. Također, potrebno je jasno definirati osobe koje ulaze u definiciju ranjivih skupina tražitelja međunarodne zaštite, te stoga je trebalo definirati sukladno kako je zapravo to zakonom i regulirano o izbjeglicama, a to je ranjive skupine kao osobe lišene poslovne sposobnosti, djece bez pratnje, starije i nemoćne, teško bolesne osobe, osobe sa invaliditetom, trudnice, samohrani roditelji s maloljetnom djecom, osobe s duševnim smetnjama, te žrtve trgovanja ljudima, žrtve mučenja, silovanja ili drugog psihičkog, fizičkog i spolnog nasilja kao što su žrtve sakaćenja ženskih spolnih organa. Dakle, smatramo da bi se ranjivim skupinama tražitelja međunarodne zaštite trebalo osigurati pravo na zdravstvenu zaštitu u istom opsegu koje ima i osigurana osoba iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Jasnim definiranjem ranjivih skupina kao i proširivanjem njihovih prava na zdravstvenu zaštitu u istom opsegu kao i osiguranih osoba iz obveznog zdravstvenog osiguranja, nema potrebe da mi onda posebno navodimo djeci bez pratnje kao posebne kategorije i kao i uvođenje prava na prijeko potrebno liječenje ozbiljnih metalnih poremećaja, jer bi im ono bilo osigurano kao ranjivim skupinama, tražitelja međunarodne zaštite. Što smo mi isto tako zakonom riješili. Navedenim bi se osigurala i zdravstvena zaštita djece i trudnica, koji su ovim zakonom također izostavljeni kao skupina sa specifičnim potrebama, osim u slučaju djece bez pratnje. S obzirom, isto tako na trajanje postupka donošenje ovog pravilnika za hitnu potrebu i hitnu potrebnu rješavanja problema ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu, osobe sa odobrenim međunarodnom zaštitimo koji zbog administrativnih prepreka i neupućenost zdravstvenih djelatnika ne uspijevaju ostvariti svoja prava, koja imaju ili su prisiljeni sami snositi troškove liječenja, mislim da je trebalo uvažiti i primjedbu da pravo na zdravstvenu zaštitu ostvaruju predočenjem osobne iskaznice, stranca, odnosno dozvole boravka što nije prihvaćeno. Dakle, zakon nije idealan, mislim da ćemo ga kroz određeno vrijeme ponovno također morati mijenjati, zadovoljava ovaj dio što se tiče djece, ali je prvenstveno trebalo razmišljati i o drugim kategorija ranjivih skupina u koje također spadaju one koji trebaju dobiti ono što proizlazi iz osnovnog zdravstvenog osiguranja, jer mi to kao zemlja u ovom trenutku, način na koji želimo i kakva zemlja želimo biti, trebamo moći i ostvariti i osigurati. Poštovana Ines Strenja-Linić, vi ste u svom izlaganju istakli neke pozitivne i negativne strane ovoga zakona, međutim želio bi pitati da li ovaj zakon uređuje jednu šokantnu činjenicu koju ste vi spomenuli i danas na odboru, za koju nisam znao bez roditeljske pratnje, a zapravo su izbjeglice, u našoj državi su smještena u domovina ne za nezbrinuti djecu, nego u tzv. popravnim domovina.

i o tome zapravo planiram otvoriti cijelu jednu priču, jer je za mene to bila jedna strašna činjenica, da imamo djecu bez pratnje odraslih. Djecu koja dođu posebno su ranjiva skupina, za njih bi trebalo biti poseban pristup s obzirom da dolaze u nepoznatu zemlju gdje ne poznaju jezik. Ako se unutar prihvatnih centara može organizirati za tu djecu poseban dio, gdje će imati svu potrebnu potporu, ta djeca umjesto toga i umjesto toga da se iznimno smjeste u dječje domove, domove za nezbrinutu djecu, na moje zaprepaštenje, ta djeca su smještena u dječje domove za pred odgoje, znači one prijašnje popravne domove. Trenutno u Ivancu, koliko znam je čak 50 djece. I sad vi zamislite dijete koje je stigmatizirano, koje je zlostavljeno i koje uspjelo se spasiti, doći, maloljetno dijete, bez pratnje i doći u našu zemlju, umjesto da svim svojim mogućnostima koje možemo, omogućimo na neki način da to dijete zbrinemo, da mu damo potporu, da počne, na neki način, ukoliko i zatraži azil, da se na neki način privikava na ovu sredinu. To dijete je stavljeno među onu djecu koju su u principu delikventi koji ima, ni jednom drugom odgojnom mjerom se nije moglo pomoći nego su smješteni u takve domove za odgoj. Mislim da je to nešto što naša zemlja apsolutno ne smije dozvoliti i što treba hitno početi rješavati. Ali to je realnost. Ta djeca bez roditeljske pratnje, koja ništa nisu učinila, ta djeca su trenutno u takvim domovima.

Poštovani gospodine potpredsjedniče.

Naime, nedavno je ministar zdravstva rekao da imamo problem u osnovnom zdravstvenom osiguranju, jer jedan plaća, a 3 koriste. Znači jedna trećina plaća na plaću, doprinos za zdravstvo plaća poslodavac na plaću radnika, inače jedna trećina građana RH je zaposlena, dvije trećine ili su umirovljenici ili nezaposleni ili nisu nikada radili, a svi koriste zdravstveno osiguranje. Ovim se taj broj još povećava, jer sad imamo na trošak obveznog zdravstvenog osiguranja, solidarni trošak onih građana koji plaćaju i strance, opet ponavljam, nemam ništa protiv toga, ali kad država ne plaća sve obveze za osnovna zdravstveno osiguranja, onda nastane problem, onda nastaje problem gomilanja, akumuliranja duga u sustavu zdravstva. Naravno nastaje problem u neuređenim odnosima, nastaje problem i za građane same RH a i ove konkretne tražitelje azila, žrtve, trgovine ljudima, dakle sve ono što, one koje na neki način dodiruju, odnosno čiji status dodiruje ovaj zakon. Jer imamo sljedeću situaciju, dakle oni će biti, dobiti će hitnu medicinsku pomoć, dobiti će zdravstvenu zaštitu, što je s njihovim boravkom u bolnici?

Ne možemo im dati osnovnu zdravstvenu njegu, a za boravak u bolnici da će plaćati participaciju jer mi te stavke nemamo sada u dopunskom zdravstvenom osiguranju. Tamo su studenti, dobrovoljni davaoci krvi, tamo su branitelji umjesto kojih se plaća i osnovno zdravstveno osiguranje, ali tamo nemamo stavku stranaca ni u projekcijama. Prema tome, ukazujem na to da moramo cjelokupno urediti materiju, a ne gledati samo jedan segment i ovaj zakon prilagoditi direktivama EU. Drugo, suspektan mi je članak 4. stavak 10. gdje kaže „prijavu na obvezno zdravstveno osiguranje nisu obvezni podnijeti stranci, državljani države članice EU kojima je odobren privremeni boravak u RH, a koji posjeduju dokaz o sveobuhvatnom privatnom zdravstvenom osiguranju“ Time uvodimo jednu diskriminaciju, dakle ima i građana Hrvatske koji imaju tzv. iako nijedno privatno zdravstveno osiguranje nije tako sveobuhvatno kao što je to državno osiguranje, ali ima građana RH koji imaju policu sveobuhvatnog zdravstvenog osiguranja. E sada oni na svoju plaću moraju plaćati doprinose, a stranci na svoju plaću, a imaju privremeni boravak ovdje itd. neće plaćati zdravstveno osiguranje. Bojim se da ćemo uvesti diskriminaciju za naše građane po ovoj osnovi. No ne tvrdim da će to biti tako, ali ja vas molim u pripremi drugog čitanja da o ovim detaljima vodite računa.

I zadnju stvar koju bi imao reći je sljedeće, ako idemo u dva čitanja u članku 16. kaže da „ministar nadležan za zdravstvo donijet će pravilnike iz članka 8., 9. i 11. ovog zakona u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona“ Dakle zašto mi moramo radi se o pravu na hitnu medicinsku pomoć itd., itd. zašto mi moramo čekati ta tri mjeseca po usvajanju zakona? Može trajati ova rasprava još tri mjeseca, u ta tri mjeseca se može donijeti prijedlog pravilnika ili ono što je rekla uvažena kolegica STrenja-Linić zašto moramo to pravilnikom uređivati? Možemo imati sve u tekstu zakona, prema tome onda nemamo nikakvu dilemu nemamo nikakvo naknadno donošenje akata koji ili smanjuju opseg prava ili povećavaju. Prema tome, apeliram da kada već ide ovako, ja bi ovo razumio da ide u hitni postupak, onda ok nešto je hitno, ne stignemo riješit ćemo pravilnicima u naredna tri mjeseca, ali ovo doista ima vremena da se ili ugradi sve u zakon ili da se kod rasprava kaže aha u pravilniku je to uređeno tako i tako da glasamo za nešto što će cjelokupno biti poznato, a ne samo djelomično poznato.

Sljedeći će u ime Kluba zastupnika SDP-a govoriti uvaženi zastupnik Siniša Varga.

Uvaženi državni tajniče i kolegica. Evo pred nama je zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju stranaca u RH koji kao što ste čuli od prethodnih govornika radi se o usklađivanju sa direktivom EU odnosno sa cjelokupnom acquis communautaire. Dakle ja neću puno dužiti o tome obzirom da će klub SDP-a podržati donošenje ovog zakona obzirom da se radi o usklađivanju sa europskim zakonima, ali bi ukazao na nekoliko pitanja za provedbu i pogotovo da se to možda i razjasni do sljedećeg čitanja. Ima nekoliko pitanja koje se tu mogu postaviti koji proizlaze iz primjene ovog samog zakona. Jedno pitanje je pogotovo u članku 4. gdje se mijenja članak 6. na što je kolega Hrelja ukazao je pitanje privatnog zdravstvenog osiguranja. Naime, ja pokrećem sumnju ovdje da se radi o nešto što je izgubljeno u prijevodu. Naime tu se nevjerojatnije radi o privatnom putnom osiguranju što se u Hrvatskoj zove putno osiguranje, a ne ono što se zove privatno zdravstveno osiguranje koje je zamjensko za osnovno u mnogim zemljama EU je omogućeno da imate opciju da ne želite i iskažete nepovjerenje prema nacionalnom osiguravatelju i kao … u Velikoj Britaniji ili … u Irskoj npr. i možete onda imati privatno zdravstveno osiguranje. Dakle pitanje privremenog boravka u RH do sada je bilo regulirano tako da bez obzira ako ste imate zdravstveno osiguranje u svojoj matičnoj zemlji, za sve dulje boravke morate prijaviti svoje boravište.

Ne spominje se europska kartica za zdravstveno osiguranje za sve kraće boravke a pitanje same direktive 24 iz 2011. godine u mnogo čemu spominje i duljine boravka i što se smatra dulji boravak, kraći boravak, privremeno izmještanje radnika pogotovo građevinskih tvrtki, to je nešto što možebitno će jako utjecati na provođenje ovog zakona.

I onda je pitanje da li onda one koji potpadaju ovdje pod ovim zakonom pod pojam stranaca po kojoj onda se cijene zdravstvene usluge naplaćuju od zdravstvenih ustanova, odnosno od pružatelja zdravstvenih usluga prema HZZO-u, po kojem cjeniku, moje pretpostavke onda prema uvećanoj odnosno potpunoj cijeni. Dakle evo još jedanput ću ponoviti da je izrazito bitno pitanje provedbe ovoga. Čak se može nešto što ja dulje vremena postavljam pitanje vezano evo konkretno nogometaši koji privremeno borave u Hrvatskoj kao stranci. Ako izguglate njihova primanja iz sportskih novosti ili bilo kojeg portala vidite da se to kreće između 100 i 600 tisuća kuna mjesečnih dohodaka. To kada bi se računalo punih 15,5% doprinosa koliko mi plaćamo plus naplate za dopunsko osiguranje to bi bio lijepi prihod za HZZO. Međutim koliko je meni poznato porezna uprava njima utvrđuje paušal od 278 kuna mjesečno i to je nešto na njihova primanja u odnosu koliko građani RH plaćaju i ja smatram da je to onda nepovoljni i nepošteni odnos prema hrvatskim građanima naspram tim strancima koji se privremeno bore u RH.

Dakle imamo tu logičnost i to je meni logično da ona koja je svoju mirovinu zaradila negdje drugdje, nastanila se ovdje uredno plaća zdravstveno osiguranje. Međutim, pitam se zašto RH za 100 tisuća umirovljenika koji primaju mirovinu iz Njemačke i plaćaju porez u Njemačkoj mora snositi troškove zdravstvenog osiguranja. Ili pošto ste vi bivši ministar zdravlja ili bi možda trebalo te naše socijalne sporazume malo mijenjati, pokrenuti inicijative. Jer doista ako plaća porez u Njemačkoj a zašto bi ja, on je radio tamo 20, 30 godina, uplaćivao i mirovinsko i zdravstveno i sve skupa a ja sada zato što je umirovljenik, zato što živi ovdje, zato što možda ima 5 godina staža u Hrvatskoj on plaća, odnosno dobiva besplatno zdravstvenu zaštitu zbog toga što ima taj status. Ja ne bih želio na njega više bilo što na njegova leđa, na tog umirovljenika staviti ali pitanje je da li su ti socijalni sporazumi između dviju država pravični. Evo malo da iščačkam pamćenje prema natrag, prema dobu kada sam bio ravnatelj HZZO-a, radi se o tome da sa 1. srpnjem 2013. godine ulaskom u EU svi bilateralni i multilateralni socijalni sporazumi između članica EU su ukinuti i primjenjuju se zakoni iz područja socijalnih usklađivanja između zemlja na temelju europskih zakona.

Međutim, opet kažem da je to nešto i ne fer prema zdravstvenim ustanovama zato jer se radi de facto, neću reći o stranim državljanima jer jesu naši državljani ali se radi o stranim osiguravateljskim kućama koji onda plaćaju po diskontnoj cijeni hrvatskoj zdravstvenoj ustanovi umjesto da plaća po punoj cijeni koji je još uvijek daleko ispod cijene koju bi plaćali za isto tako liječenje u nekoj njemačkoj ili austrijskoj ustanovi.

Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani državni tajniče, uvažene kolegice i kolege. Poznato je da obvezno zdravstveno osiguranje i zdravstvena zaštita stranaca u RH je uređena Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u RH Narodne novine br. 80 iz 2013. Zakon sadrži odredbe vezane uz obvezno zdravstveno osiguranje stranaca sa odobrenim stalnim boravkom u RH i stranaca koji imaju odobren privremeni boravak u RH te zdravstvenoj zaštiti stranaca koji nisu obvezni zdravstveno se osigurati u RH, kao i odredbe kojima se sredstva za zdravstvenu zaštitu stranaca osiguravaju u državnom proračunu RH. Zakonom je propisano da su se na obvezna zdravstveno osiguranje obvezni osigurati stranci s odobrenim stalnim stalnim boravkom u RH državljani drugih država članica EU-a, koji u RH imaju odobren privremeni boravak pod uvjetom da nisu obvezno zdravstveno osigurani u jednoj od država članica, te državljani države članice koja nije nadležna država, to se podrazumijeva pod članove država kojih su iz nekih trećih država sa odobrenim privremenim boravkom u RH. Tim istim ljudima je potrebno, znači osigurati obvezno zdravstveno osiguranje, ako propisima EU-a, o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti Međunarodnim ugovorom o socijalnom osiguranju, odnosno posebnim zakonom nije drukčije definirano. RH osigurala je u državnom proračunu sredstva za zdravstvenu zaštitu, za tražitelja azila, stranca pod privremenom zaštitom, azilanta i stranca pod supsidijarnom zaštitom te članova njihovih obitelji ako im zdravstveno osiguranje ili zdravstvena zaštita nije osigurana po drugoj osnovi. Nadalje, maloljetnom strancu koji se zatekne u RH bez roditeljske skrbi, odnosno bez pratnje roditelja ili druge osobe koja je odgovorna skrbiti o njemu. Nadalje, stranca koji boravi u RH na poziv njezinih tijela državne vlasti, stranca koji je obolio od kolere, kuge, virusnih, hemoragijskih groznica ili trbušnog tifusa, te stranaca koji nezakonito borave u RH, tu se prvotno misli na strance u prihvatnim centrima za strance, strance na privremenoj odgodi prisilnog udaljenja i stranca kojem je određen rok za povratak u zemlju njegova državljanstva, odnosno u zemlju iz koje je došao. Zbog potrebe usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s propisima EU-a na području zdravstvenog osiguranja, i zdravstvene zaštite stranaca, ovim zakonskim prijedlogom se propisuje da će državljanin države članice EU-a, kojim je odobren privremeni boravak u RH, a koji posjeduje dokaz o privatnom zdravstvenom osiguranju, biti oslobođen prijave na obvezno zdravstveno osiguranje i plaćanje doprinosa. Važeći se zakon u potpunosti usklađuje sa Direktivom iz 2011. br. 95. Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. godine, o standardima za kvalifikaciju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva za ostvarivanje međunarodne zaštite, za jedinstveni status izbjeglica ili osoba koje ispunjavaju uvjete za supsidijarnu zaštitu te sadržaj odobrene zaštite u dijelu opsega zdravstvene zaštite. Također, radi otklanjanja spomenutih nedostataka, predloženim zakonom se uređuje pitanje postupka ostvarivanja prava na punu zdravstvenu zaštitu azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom te članova njihovih obitelji. Tu se isto navodi i kategorije stranaca, djece i stranaca, žrtava trgovanja ljudima kojima se sredstva za zdravstvenu zaštitu osiguravaju u državnom proračunu RH. Preciznije se tu definiraju i stranci koji nezakonito borave u RH. Donošenjem ovoga zakona omogućit će se ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu državljaninu države članice EU-a kojem je odobren privremeni boravak u RH, a koji posjeduje dokaz o privatnom zdravstvenom osiguranju na način kako je propisano Direktivom 2004. br. 38 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. godine, o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji na slobodno kretanje i boravište na području države članice. Nadalje, donošenjem ovoga zakona te uspostavom zakonskog okvira za donošenje podzakonskih propisa, tražitelju međunarodne zaštite, azilantu, strancu pod supsidijarnom zaštitom, te članovima njihovih obitelji kao i maloljetnom djetetu koji se zatekne u RH bez roditeljske skrbi, odnosno bez pratnje roditelja ili druge osobe koja je odgovorna skrbiti o njemu, osigurat će se kontinuirana i dostupna zdravstvena zaštita. Propisuju se slučajevi kada se iznimno osiguravaju sredstva u državnom proračunu za stranca, dijete do navršene 18 godine života, kojemu je odobren privremeni boravak u RH, iz humanitarnih razloga a koje je žrtva trgovanja ljudima odnosno ako je maloljetnik koji je napušten ili je žrtva organiziranog kriminala, ili je iz drugih razloga ostao bez roditeljske zaštite, skrbništva ili bez pratnje. Također, propisuje se iznimka koja se odnosi na strance državljane države članice EU-a, kojima je odobren privremeni boravak u RH te koji posjeduju o sveobuhvatnom privatnom zdravstvenom osiguranju u smislu da nisu obvezni podnijeti prijavu na obveza zdravstvena osiguranja. Ovim zakonom određuju se stranci koji su se obvezni osigurati na obvezna zdravstvena osiguranja u RH. Na obvezno zdravstveno osiguranje obvezni su osigurati se stranci sa odobrenim stalnim boravkom u RH, državljani drugih država članica EU-a, koji imaju odobren privremeni boravak u RH pod uvjetom da nisu obveznom zdravstveno osigurani u jednoj od država članica i državljani države koja nije država članica EU-a na privremenom boravku u RH. Ako propisima EU-a o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti Međunarodnim ugovorom o socijalnom osiguranju odnosno posebnim zakonom nije drugačije određeno. Navedenim strancima osiguravaju se prava i obveze iz obveznog zdravstvenog osiguranja, na načelima uzajamnosti, solidarnosti i jednakosti, na način i pod uvjetima utvrđenim propisima EU-a o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju, ovim zakonom te propisima donesenim na temelju tih zakona. Iz svega ovoga navedenog, Klub zastupnika HDZ-a će poduprijeti daljnju proceduru donošenja ovoga zakona jer smatramo da će se cjelovito riješiti problem zdravstvene ne zaštite i osnovnog zdravstvenog osiguranja stranaca u RH.

Što je interes KBC Osijek po pitanju naplate zdravstvenih usluga pruženim strancima sukladno ovom zakonu.

Evo u Slavoniji smo prije par godina izrazito puno boravili zbog Tovarnika i prolaska migranata. Ovim putem bih pohvalio slavonske liječnike, medicinske sestre, sve tehničare, djelatnike hitne medicinske pomoći koji su odradili herojski posao di de facto niti je trpila zdravstvena zaštita hrvatskih građana, ali isto tako i na visokoj razini bila zdravstvena zaštita tih stranaca koji su prolazili kroz Hrvatsku, a tu su bili i porodi i ozljede i samo ozljeđivanje i prostrijeli i ubodi nevatrenim oružjem. Ozljede svakojake od minornih stvari poput žuljeva, ali bilo je i jako teških zdravstvenih stanja koje KBC Osijek i OB Vukovar i Vinkovci svi su to herojski odradili. I evo, još jedanput pohvaljujem sve zdravstveno i nezdravstveno osoblje koji su u tome sudjelovali. Ali je pitanje u konačnici kako kažu Dalmatinci „Ki će to platit? Tko će to platit na kraju dana i po kojoj cijeni i koji je interes KBC-a Osijek? Evo zahvaljujem kolega Varga. Drago mi je da jednostavno prepoznajete kvalitetu u radu kliničkog bolničkog centra i zdravstvene zaštite naših kolega u istočnoj Hrvatskoj. Primarno moram jednostavno biti suglasan sa vama kad kažemo da je to bilo kvalitetno i vrhunski odrađeno u ovom vremenskom periodu koji je iza nas. Naravno mi kao i liječnici kao osobe kojima primarno mora biti, rješavati problem zdravstvene zaštite ljudi, nekakva empatija sa problemima na koje oni nailaze kad se nalaze na našem području. Na taj način je i ugled Hrvatske Republike, na taj način je i ugled ustanove kojoj ja konkretno sad trenutno pripadam. I smatram da u svakom slučaju treba čovjeku pripomoći. Iz ovoga svega što ste rekli koliko je to financijski isplativo siguran sam da nekakav veliki novčani iznos s obzirom na pružanje primarne zdravstvene, pružanje prvotne i hitne zdravstvene zaštite neće kliničkom bolničkom centru kao ni drugim ustanovama takve kategorije dovesti do nekakvih financijskih problema. Ali evo cijenim isto tako i vašu potporu u daljnjem ojačavanju samog ovog zakonskog prijedloga i siguran sam da ćete i vi sa određenim vašim prijedlozima pripomoći da i ovaj sam zakonski okvir bude i bolji i kvalitetniji u drugom čitanju, pa tako na neki način iznaći i bolja i kvalitetnija rješenja. Siguran sam da će i Vlada koja je predlagatelj ovoga zakona imati određene mogućnosti proiznaći određena sredstva i za nekakve veće moguće financijske probleme s obzirom na to da je u pripremi i novi sustav o, novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju kao što je i rečeno od strane ministarstva u zadnjem kvartalu ove godine.

Poštovani zastupniče Kopić, pošto i sami dolazite iz Slavonije svjesni ste da je upravo Slavonija platila najveći teret emigrantske krize u Hrvatskoj. Taj izbjeglički val se donekle je smanjio, no definitivno nije prestao jer svakodnevna naša policija po poljima u transportnim vlakovima, kamionima pronalazi emigrante. Čak i čitave obitelji sa djecom. Meni je drago da ovaj zakon uređuje pitanje ostvarivanja prava azilanata i stranaca, te članove njihove obitelji poglavito problematike djece bez pratnje koje se zateknu u Republici Hrvatskoj, a koje se osigurava zdravstvena zaštita u istom obujmu kao i osiguranim osobama obveznog osiguranja. Primarna zaštita je nužna kako bi se izbjegli daljnji zdravstveni problemi, prevenirale bolesti i virusi koji prijete nekontroliranim ulaskom osoba u našu zemlju. Naravno, kolega Varga dotakao se i ekonomske strane, naravno da ona postoji, trošak postoji.

I zadnja pojedinačna rasprava je uvaženog zastupnika Ivana Ćelića. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče.

I ovaj zakon se zapravo može podijeliti na neki način u dva dijela, prije svega onaj dio koji je vezan uz glavnu direktivu koja se implementira u ovome zakonu koja je od 9. ožujka 2011. o primjeni prava pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj zaštiti. Dakle, to je glavna direktiva koja se sada implementira, ali tu su i direktiva još iz 2001. o minimalnim standardima za dodjelu privremene zaštite u slučaju masovnog priljeva raseljenih osoba, te o mjerama za promicanje uravnoteženih napora država članica pri prihvatu i snošenju posljedica prihvata tih osoba. Svi znamo, dakle vezano za migrantsku krizu ova Direktiva iz 2001. je itekako aktualna. I isto tako Direktiva iz 2008. o zajedničkim standardima i postupcima država članica za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom. Kakva je situacija konkretno. Dakle, ja radim u Klinici za psihijatriju Vrapče i nerijetko smo imali situacije hitnih psihijatrijskih prijama tih migranata iz dalekih zemalja. Puno puta je bio problem sa jezičnom barijerom, ali što se tiče ovih financijskih aspekata, mislim da Ministarstva zdravstva neka me tu ispravi primarius Plazonić, državni tajnik ako griješim Ministarstvo zdravstva ima posebnu stavku za financiranje takvih slučajeva kada se radi o hitnoj medicinskoj pomoći za strance. Ono što treba isto tako istaknuti da ugovor o financiranju EU, osigurava visoku zaštite zdravalja ljudi pri utvrđivanju i provedbi svih politika i aktivnosti Unije. Zapravo postići čitavi niz načela funkcioniranja koja su zajednička zdravstvenim sustavima diljem Unije, no ta direktivna ne isključuje autonomiju i pravo da svako nacionalno zakonodavstvo regulira svaka država članica, odluči koju vrstu zdravstvene zaštite smatra prikladnom. Vezano za direktivnu, koja govori što se može koja govori o obvezama nadoknade troškova prekogranične zdravstvene zaštite, tu se govori isto tako i o određenim ograničenjima. Dakle ta direktiva se ne odnosi na pitanje transplantacijske medicine, dakle pitanje, pristupa organa i dodjele organa i isto tako, ona se ne primjenjuje na usluge dugoročne skrbi, dakle kao što su one usluge koje pružaju službe za kućnu njegu u vidu cjelodnevne pomoći u osobnim i kućanskim poslovima, i na taj način bez obzira kada se ta direktiva ne primjenjuje, kada se primjenjuje sustav socijalne sigurnosti, to štiti države članice od nekakvih prekomjernih troškova, kada bi određene osobe, osobito starije životne dobi, mogle ići iz jedne države članice, u drugu državu članicu. Ova direktiva zapravo ne bi trebala dati pravo bilo kojoj osobi da u neku državu članicu uđe, u njoj ima boravak ili boravište samo radi dobivanja zdravstvene zaštite u toj državi. Tu isto tako treba dakle, razlikovati pitanje putnog osiguranja koje je vezano uz privremeni boravak koji je više turističkog karaktera i pitanje raščlanjivanje tih privatnih zdravstvenih osiguranja iz pojedinih država članica, kako bi došlo do određenih preklapanja vezano za naše obvezno zdravstveno osiguravanje. Mislim da je zakon dobar, da zakon osim implementacije ovih 6 direktiva EU, omogućava kvalitetnu zdravstvenu zaštitu i pružanje svega onoga što hrvatski zdravstveni sustav može pružiti ne samo našim državljanima nego i strancima koji se na krače ili dulje vremensko razdoblje nađu u RH. S time bih zaključio raspravu. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Uvažene zastupnice i zastupnici. Ja vam se prije svega u ime predlagatelja zahvaljujem na vašoj dosadašnjoj diskusiji, na vašim prijedlozima, na vašim stavovima, na vašim željama da unaprijedimo ovaj naš zakon i da ga uradimo tako da bude što je moguće bolji. Molio bih vas da sve vaše primjedbe ako možete dati na pismenom obliku tako da bi mogli o njima detaljno razmatrati ih i na taj način primijeniti ili korigirati već neke naše donesene članke. Što se tiče situacije u Ivancu, ja nisam bio u Ivancu, moram priznati, pa ne mogu davati nikakvu kvalifikaciju o situaciji koja se tamo nalazi, ne znam, da li je uvažena zastupnica Strenja-linić bila u Ivancu, međutim ono što mogu kao predstavnik ministarstva, mogu poslati u Ivanac zdravstveni nadzor, pa ćemo onda na osnovu nalaza koji će ta naš nadzorna komisija tamo utvrditi, vas izvijestiti o tome kakva je situacija i o čemu se tamo doista radi. Hvala vam lijepa i vidimo se na drugom čitanju. Izvolite. Evo ako mogu pomoći, znači trenutno u Ivancu nema izbjeglica. U odgojnom domu Pahinsko trenutno nema, bilo ih je nekoliko svega i uglavnom zadržavaju se u jednom vrlo kratkom vremenskom periodu od nekih 20-tak dana. Mi smo imali jednu građansku inicijativu i temeljem koje smo nastojali informirati svoje građane. Nema nikakvih problema, jer praktički svi oni koji jesu, izvršene su i promjene, a ono prema izjavama i osobe koje je zadužena za to i od strane Ministarstva unutarnjih poslova, isto tako sve je u najboljem redu i pod nadzorom.

Ja vam se zahvaljujem na vašoj invenciji, to znači da ste nas oslobodili potrebe nadzora u Ivancu, tako da ako dođe do bilo kakvih problema, mi ćemo uvijek postupiti na ovaj način, najprije da se uvjerimo o situaciji pa tek onda nakon toga donosimo nekakav sud i kvalifikaciju. Time ćemo zaključiti raspravu o ovoj točci, a glasovat ćemo kada se steknu uvjeti.

Prigodom utvrđivanja dnevnog reda, prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi po hitnom postupku. Sukladno članku 204. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno članku 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku, a njihova izvješća primili ste na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Izvolite. Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Minamatske konvencije o živi, sa Konačnim prijedlogom Zakona, zakonskim prijedlogom potvrdit će Minamatska konvencija o živi koja je prihvaćena u japanskom gradu Kumamotu 10. listopada 2013. godine u izborniku na arapskom, kineskom, engleskom, francuskom, ruskom i španjolskom jeziku. Do sada su 69 država zajedno sa EU položile svoje isprave o ratifikaciji prihvatu ili odobrenju pa će konvencija stupiti na snagu 16. kolovoza 2017. godine u skladu sa svojim člankom 31. stavak 1. EU je svoju ispravu o odobrenju položila 18. svibnja 2017. čemu je prihodilo donošenje odluke Vijeća EU o sklapanju u ime EU Minamatske konvencije o živi od 11. svibnja 2017. godine. Cilj zakona je osigurati provedbu konvencije koja uređuje zaštitu ljudskog zdravlja i okoliša od antropogenih emisija i ispuštanja žive i njenih spojeva u vode, tlo i zrak te utvrditi djelokrug središnjih državnih tijela koji su uključeni u provedbu ove konvencije. Hvala vam lijepo. Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. I prva će u ime Kluba zastupnika Most-a nezavisnih slita govoriti uvažena zastupnica Ines STrenja-Linić. Izvolite. zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. I ja bih isto par riječi o ovom zakonu ratifikacije Minamatska konvencija o živi jer je potrebno da se u javnosti o tome i prigovori, a to je da je živa vrlo otrovna tvar koja ako se emitira ispusti u zrak, tlo i vodu može uzrokovati ozbiljan rizik za ljude, za ribe, za ekosustave, divlju floru i faunu. S obzirom na to da može prijeći velike udaljenosti zrakom i vodom živa predstavlja globalnu prijetnju koja se može otkloniti samo suradnjom na međunarodnoj razini. Znači Minamatskom konvencijom pruža se međunarodni regulatorni okvir s ciljem zaštite zdravlja ljudi i globalnog okoliša o štetnih učinaka žive. EU je sa svojim članicama dakle potpisala 10. listopada kao što smo čuli 2013. u Kunamotu u Japanu konvenciju i obvezala se da će osigurati njenu ratifikaciju i provedbu diljem Unije.

Dakle konvencija će biti širom svijeta prihvaćena, a ono što treba reći da je i Vijeće u Europi 25. travnja 2017. donijelo Uredbu o antropogenim emisijama i ispuštanju žive i živinih spojeva u zrak, vodu i zemljište. Ovom uredbom osigurava se visoka razina zaštite i ograničava onečišćenje nastalo aktivnostima i postupcima povezanim sa živom. Ovom uredbom predviđaju se mjere i uvjeti na razini EU radi kontrole i ograničavanja uporabe i skladištenja žive, živinih spojeva i smjesa žive te trgovine njima, proizvodnje i uporabe proizvoda kojima je dodana živa te trgovine njima, uporabe žive u zubnom amalgamu te osiguravanja primjerenog gospodarstva otpadnom živom. Nama u našem svakodnevnom životu najviše nedostaju toplomjeri na živu, ono što je činjenica to je da će nestati tlakomjeri na živu i mislim da ćemo morati naš život malo drugačije prilagoditi, ali s obzirom na njenu toksičnost sasvim je jasno da se u tom smjeru moralo ići. Znači aktivnosti kao što su rudarenje žive, uporaba žive u proizvodima i proizvodnim procesima, tradicionalno rudarenje zlata i rudarenje zlata u malom opsegu jer uvijek se u tim rudnicima onda nalazi i živa, izgaranje ugljena i gospodarenje otpadnom živom mogu biti izvor emisija ispuštanja te opasne tvari i dovesti do rizika za okoliš i zdravlje. Dakle u MInamatskoj konvenciji obrađeni su svi aspekti povezani sa uporabom žive i utvrđuju se mjere za zabranu otvaranja novih i postupno zatvaranje postojećih rudnika žive, smanjene uporabe emisije i ispuštanje žive u okviru tradicionalnog rudarenja zlata i rudarenja zlata u manjem opsegu, ograničavanje trgovine, kontrola i smanjene emisija u zrak itd. Dakle živa je otrovna tvar ali zašto kažemo MInamatska konvencija čisto radi vaše informacije, dakle što je minamatska bolest? Minamatska bolest ponekad se zove … ili minamatska bolest je neurološki sindrom uzrokovan teškim trovanjem žive. Dakle živa se pojavljuje u tri oblika elementarna živa, neorganske soli i organski sastojci. Možda je najsmrtonosniji oblik žive metil živa samo 2 do 10% žive se apsorbira u crijevima, a pojedena elementarna živa se uopće ne apsorbira već se apsorbira 90% metil žive. Dakle organski živini sastojci osobito metil živa koncentrirani su u hranidbenom lancu i u ribi iz zagađenih voda. Industrijsko zagađenje živom obično je u anorganskom obliku ali vodena vegetacija i organizmi konvertiraju je u metil živu. Riblji proteini vežu više od 90% uzete metil žive i to tako čvrsto da je ni najbolja termička obrada ne može otkloniti. Dakle trovanjem metil živom poznato kao minamatska bolest i zato se ovo zove Minamatska konvencija, jedno je od najsmrtonosnijih poznatih oblika izlaganja živi. Bolest je imenovana prema Minamata zaljevu u Japanu gdje su ribe sadržavale visoke koncentracije metil žive zbog zagađenja iz obližnje tvornice. Dakle tvornice koja je kontinuirano u taj zaljev izbacivala tvari među ostalim i živu i lokalno stanovništvo je jelo ribu iz tog zaljeva i počeli su pokazivati klasične simptome, neke neurološke simptome u smislu smetnji sa vidom, gubitak osjeta u rukama i nogama, gubitak sluha, izrazito zanošenje, odnosno ta ataksija. Metil živa se također nalazila i u mlijeku majke pa su bili već od dojenačke dobi djeca izložena. Tako da se izlaganje kontinuirano od rođenja i do starije dobi bili su izloženi svi stanovnici i svi su imali istovremeno ove neurološke smetnje. I ono što treba znati da nakon apsorpcije metil žive u krvotok ona se veže za mnoge sulfdrilne grupe i toksičnost zbog toga zahvaća sve organske, mnogobrojne organske sustave.

I zbog toga što ona je zapravo lipofilna i prolazi i krvnu moždanu i placento fetalnu barijeru. Dakle neurološka šteta je difuzna i sve te osobe smo tada bili svjedoci jako teških oštećenja zbog čega je to prepoznato kao jedno teško oboljenje ali na kraju je povezano i sa trovanjem živom. Zbog toga je potrebno govoriti o ovoj bolesti, o njoj čujemo samo u knjigama, mi to danas više toliko ne možemo i sresti, to je bio jedan najeklatantniji primjer, po tome je i nazvana onda ova konvencija. Ali je dobro da je na kraju i EU ali i UN su zapravo smatrali da ovakvu jednu priču treba završiti, znači potpisivanje ove konvencije i ovim zakonom zapravo i ratificiranje u svim parlamentima.

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Pred nama je Prijedlog zakona o potvrđivanju Minamatske konvencije o živi u hitnom postupku. Deklaracijom o okolišu i razvoju UN-a čiji je tekst prihvaćen u Rio de Janeiru u lipnju 2012. godine. Utvrđena je potreba za donošenjem globalnog pravnog okvira o živi radi zaštite ljudskog zdravlja i okoliša od antropogenih emisija ispuštanja žive i njenih spojeva u vode, tlo i zrak. Posljedično tome nastao je tekst Minamatske konvencije o živi. Razlog za usvajanje navedene uredbe na razini EU jest postizanje potpune usklađenosti zakonodavstva EU sa Minamatskom konvencijom o živi te omogućavanje da EU i države članice ratificiraju i implementiraju konvenciju. Nakon što Konvencija za RH stupi na snagu RH će plaćati godišnju članarinu u iznosu od 3,5 tisuće američkih dolara. Hrana je neophodno potrebna za život svakog organizma jer se preko nje osigurava unos stvari potrebnih za metabolizam. Isto tako u hrani se može pronaći i čitav niz xenobiotica koji mogu negativno utjecati na zdravlje ljudi a najčešći su pesticidi, metali, furani, dioksini i radioaktivni elementi. Velika pozornost posvećuje se kontaminaciji hrane tijekom proizvodnje, transporta i skladištenja dok se rijetko uzimaju u obzir čimbenici kojima je hrana podvrgnuta prije ulaska u lanac proizvodnje kao i toksikanti s kojima je prije toga došla u kontakt. Živa je kemijski element koji pripada teškim metalima te je jedini metal koji se na sobnoj temperaturi nalazi u tekućem stanju. U okolišu je široko rasprostranjena a otrovanje živom naziva se merkurijalizam. Otrovanje živom najpoznatije već je spomenuto, zabilježeno je u Japanu u zaljevima Minamatan i Niigata. Tako je u razdoblju od 1932. do 1969. godine u tom zaljevu ispušteno 27 tona žive koja se koristila kao katalizator u proizvodnji acetaldehilda. Otrovanje je nastalo kao posljedica konzumiranja ribe koja je u sebi sadržavala visoke koncentracije metilirane žive a bolest je dobila kako je već prije spomenuto naziv minamata bolest. Na području RH zabilježeno je zagađenje mora sa povećanom koncentracijom žive u Kaštelanskom zaljevu zbog izravnog ispuštanja otpadnih voda iz nekadašnje tvornice Jugovinil u kojoj je elementarna živa korištena kao katoda u elektrolizi za proizvodnju lužine i klora. U more je ispred tvornice desetljećima su se ispuštale otpadne vode sa elementarnom živom a tragovi žive mogu se još uvijek naći u tom području pogotovo u morskom sedimentu koji je svojevrsni spremnik svakog zagađivala koje se u njemu akumulira do ponovnog otpuštanja u vodeni stupac i zatim ulazi u organizme. Iako je to bilo jedno od najvećih zagađenja mora na našoj obali sretna je okolnost bila to što ljudi nisu konzumirali puno ribe i školjaka iz ovog područja te što je u Kaštelanski zaljev ispuštanja elementarna a ne metilirana živa kao u Japanu. Zbog bioakumulacije i biomagnifikacije najviše koncentracije žive u morskim organizmima mogu se zabilježiti u predatorima kao što su tune, sabljarka, morski psi, kitovi. Riba je bez sumnje kvalitetna i korisna namirnica koju je nužno koristiti u prehrani međutim pri odabiru vrste i količine ribe treba voditi računa o mogućnosti intoksikacije metiliranom živom. Osobito treba biti oprezan u prehrani trudnica zbog izrazite toksičnosti na živčani sustav fetusa te se preporuča odabiranje male ribe tipa inčuna i srdele u hranjenju trudnica. Zbog svijesti da je živa kemikalija koja izaziva globalnu zabrinutost zbog svojeg dalekosežnog atmosferskog prijenosa svoje postojanosti u okolišu nakon što se jednom antropogenu uvede, svoje sposobnosti bioakumulacije u eko sustavima i svojih značajnih negativnih učinaka na zdravlje ljudi i okoliš, pokrenuta je međunarodna aktivnost za gospodarenje živom na učinkovit djelotvoran i koherentan način. Konvencija između ostalog govori i o tradicionalnom rudarenju i obradi zlata, s obzirom da se amalgan žive upotrebljava za izdvajanje zlata iz rude, krajnji cilj ove Konvencije jest ukidanje uporabe žive i živinih spojeva u rudarenju i obradi zlatom kao i emisija ispuštanja žive u okoliš. Konvencija osim toga govori o kontroli i smanjenju emisija žive i živinih spojeva, koje se često naziva ukupna živa u atmosferi, potom o ispuštanju žive ili živinih spojeva na zemlji što ide u vodu. Nužno je utvrditi postojeće stanje pa je potrebno izraditi strategiju za utvrđivanje i procjenu lokacija onečišćenih živom ili živinim spojevima. Konvencija uključuje pružanje javnosti dostupnih informacija o učincima žive i živih spojeva na zdravlje i okoliš kao i o alternativama žive i živim spojevima. Osim toga, važno je razvijati i provoditi strategiju i programe za utvrđivanje populacija u opasnosti i njihovu zaštitu, donijeti znanstveno utemeljene i zdravstvene smjernice koje se odnose na izloženost žive i živinim spojevima te se savjetovati sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, Međunarodnom organizacijom rada i drugim mjerodavnim međuvladinim organizacijama. Člankom 4. ne dopušta se više proizvodnja, uvoz ni izvoz proizvoda kojima je dodana živa u što spadaju određene baterije, sklopke i releji, potom kompaktne i linearne fluorescentne žarulje, visoko tlačne živine žarulje, neki kozmetički proizvodi kao sapuni, i kreme za izbjeljivanje kože, barometri, higrometri, već spomenuti tlakomjeri i toplomjeri. Datum nakon kojeg nije dopuštena proizvodnja, uvoz ili izvoz ovih proizvoda je 2020. godina.

gospodine državni tajniče, uvažene kolegice i kolege. Moje kolege prije mene su vrlo detaljno i vrlo stručno govorile zapravo o problemu žive i o važnosti prihvaćanja ovog Zakona o prihvaćanju Minamatske konvencije, međutim neke stvari zbog njihove pragmatičnosti, upečatljivosti, dobro je ponoviti više puta. Dakle, Minamatska konvencija o živi svoj naziv duguje Minamata sindromu, ili Minamata bolesti koja je pak duguju svoj naziv ekološkoj katastrofi koja se dogodila u oblasti Minamata u Japanu, gdje 1956. godine zbog ispuštanja acetil aldehid iz obližnje tvornice u taj morski zaljev, nastradalo gotovo, nastradalo je zapravo po službenim podacima 1000 ljudi, a po neslužbenim procjenama zbog konzumacije ribe iz tog zaljeva više od 10 tisuća ljudi je nastradalo konzumacijom zaražene ribe anorganskom živom. Minamatska konvencija o živi nastala je dakle kao rezultat zajedničkih usklađivanja i dogovaranja između država članica UN-a a sam sadržaj Konvencije dogovoren je u Kumamotu, u Japanu, 10. listopada 2013. godine. Države članice EU-a, njih 26 potpisalo je Konvenciju do listopada 2014. godine, između ostalog i RH koja je potpisala Konvenciju 24. rujna 2014. godine, dvije države koje fale dakle ove od tih 26. koje nisu potpisale su Estonija i Portugal, međutim one su se obavezale da će ratificirati ovu Konvenciju. Minamatska konvencija o živi dakle uređuje zaštitu ljudskog zdravlja i okoliša antropogenih emisija ispuštanja žive i njezinih spojeva u vodu i tlo i zrak, što je izuzetno važno s obzirom da je živa kemikalija koja predstavlja globalni problem, a globalni problem prije svega predstavljaju iz tog razloga jer je mogućnost dakle širenja žive na velike udaljenosti vrlo jednostavan, vodom i zrakom, dakle atmosferilijama. I nakon što se živa jednom ljudskim utjecajem unese, ispusti, doveze ili slično u okoliš, ona je vrlo postojana, i ima sposobnost bioakumulacije u ekosustavima, što znači da se taloži u živim organizmima prije svega u vodenim, morskim, ima izuzetno negativan učinak na ljudsko zdravlje i na okoliš. Recimo, važno je reć da ne postoji mehanički način, ne postoji toplinski način, ne postoji kulinarski način kojim bi vi zaraženu ribu ili neki drugi jestivi morski organizam uspjeli učiniti jestivim, a vrlo su male količine dovoljne za razvojne učinke na ljudsko zdravlje. Te stoga Hrvatska kao pomorska, kao turistička zemlja, ali kao zemlja koja je bogata vodnim resursima, trebala bi biti iznimno zainteresirana za prihvaćanje ratifikaciju, ali prije svega za primjenu ove konvencije. RH kao članica EU-a od 01. srpnja 2013. godine primjenjuje uredbe EU-a koje se odnose na registraciju, evaluaciju, autorizaciju, i ograničavanje kemikalija tzv. Reach uredbama tog kemijskog kompleta koji se odnosi na živu i primjenjuje se od 10. travnja 2014. godine. Propisano je da se od toga dana, od toga datuma, barometri, higrometri, toplomjeri i ostali instrumenti koji sadrže živu te su namijenjeni u industrijski i profesionalne svrhe, ne smiju stavljati na tržište. Ujedno navedena direktiva napominje da se proizvodi sa dodanom živom ukoliko postoji održiva alternativa odnosno tehnologija, trebaju što brže i u najvećoj mjeri postupno ukinuti sa krajnjim ciljem konačnog ukidanja svih proizvoda sa dodanom živom. Uzimajući u obzir tehničke i gospodarske okolnosti, potrebu za znanstvenim istraživanjem i razvojem. Ovaj zadnji dio rečenice, dakle uzimajući u obzir tehničke i gospodarske okolnosti odnosno potrebe daje mogućnost prije svega tijelima državne uprave nadležnim za zdravstvo, zaštitu okoliša, vodnog gospodarstva, poljoprivredu i gospodarstvo, da budu i pragmatični i objektivni i realni kako sami sebi ne bismo nametnuli obaveze koje nismo niti dužni, a niti smo ih u stanju provesti jer se mi često volimo na neki način dodvoravati kako Europskoj komisiji ili nekim uvoznim lobijima. I koristimo zapravo taj položaj da se neki puta činimo većim Katolicima od samoga Pape. Ali kad govorimo o zaštiti hrvatskih gospodarskih interesa, odnosno interesa općenito ovdje prije svega mislim na Hrvatski državni hidrometeorološki zavod koji sustavno i sa dugom tradicijom prati, nadzire, proučava i izdaje upozorenja vezano uz klimu i vremenske promjene kako na moru tako i na kopnu, te kao takav raspolaže sa instrumentima, odnosno sa sustavima koji sadrže određeni dio žive. Rješenja koja bi bila ad hoc koja ne bi uzimala u obzir složenost i specifičnost pojedinih sustava koji koriste navedene instrumente mogao bi dovesti do problema na području praćenje vremenskih prilika i klime, te ugroziti sigurnost prometa, ljudi i imovine. Slično je dakle i sa živom koja se koristi u rasvjetnim tijelima. Ogroman broj naših jedinica lokalne samouprave koristi živina rasvjetna tijela. Fondovi koji nam omogućuju zamjenu tih rasvjetnih tijela za novu led rasvjetu ili natječaji kasne ili nema dovoljno novaca.

Gospodin Željko Jovanović. Hvala gospodine predsjedavajući. Pa ja ću vrlo kratko budući su kolegice i kolege rekli sasvim dovoljno vezano za ovu konvenciju. Ja sam dobio inspiraciju da se javim čitajući konvenciju i držeći se onog mota misli globalno, djeluj lokalno. Naime, ono što je vrlo važno za ovu konvenciju tiče se edukacije. I u članku 18. i članku 19. navodi se kako je bitno informiranje, podizanje svijesti i edukacija javnosti. U ovom slučaju o učincima žive, živinih spojeva na zdravlje i okoliš, alternative živi i živinim spojevima odnosno edukaciji, osposobljavanje i podizanje svijesti javnosti u pogledu učinaka izloženosti žive i živinih spojevima na zdravlje ljudi i okoliš u suradnji sa mjerodavnim međuvladinim, nevladinim organizacijama te ranjivim skupinama stanovništva prema potrebi. I članak 19. istraživanje, razvoj i praćenje gdje je između ostalog potrebno posebno pratiti modeliranje i geografski reprezentativno praćenje razina žive, živinih spojeva u … [[Govornik se ne razumije.]] skupina stanovništva, te u okoliš uključujući biotičke skupine kao što su ribe, morski sisavci, morske kornjače, ptice kao i suradnju u prikupljanju i razmjeni relevantnih odgovarajućih uzoraka. Dakle, zašto sve to govorim? Naravno da ne smijemo strašiti ljude da ne jedu plavu ribu na primjer, jer dozvoljena količina tjedna unosa metil žive je 1,3 mikrograma po kilogramu tjelesne težine, što znači da jedan muškarac od 100 kg smio bi tjedno unijeti u svoje tijelo 130 mikrograma metil žive. A na primjer ako pogledamo kako to u svijetu izgleda u Njemačkoj je dnevni unos 5 mikrograma, a u Japanu 80 mikro grama. Dakle, hraniti se našom plavom ribom sigurno nije opasno i dapače treba je poticati. Ovo samo usput. Zašto sam sve ovo rekao? Dakle, mi smo ovdje bili svjedoci nekoliko stanki nedavno vezano za arsen. Dakle, arsen je također teški metal. I na žalost sve ono što ćemo primjenjivati kada je riječ o ovoj Konvenciji za živu nigdje ne piše da moramo raditi na primjer za arsen. Stoga ja apeliram na Ministarstvo zdravlja da upravo to čini i za druge metale i metaloide za koje nemamo konvenciju, a mi imamo neprekinuto trovanje ljudi koji žive u Slavoniji zbog povećane količine arsena u vodovodu koje može dovesti do izuzetno teških oštećenja. Pa prema tome, sve što vrijedi za Minamato konvenciju za informiranje, edukaciju, praćenje, istraživanje vezano za živu trebalo bi primijeniti u ovom slučaju na primjer za arsen, a nije se činilo sve ove godine.

Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Prvo da se osvrnem na arsen. Mi u ministarstvu odnosno našoj Sanitarnoj inspekciji redovito kontroliramo sve one vode koje mogu biti sumnjive na povećanu količinu arsena u njima, a to je naročito u nekim mjestima Slavonije, tako da te podatke imamo i znamo točno kakvo je stanje sa tim pitkim vodama. Što se tiče žive očito ja se zahvaljujem svima koji su diskutirali u ime klubova i pojedinačno. Međutim, ja bih htio da neke stvari znam ovako s obzirom da je klinička slika pa i rasprostranjenost žive u ljudskom organizmu poprilično ovdje obrađena s obzirom na specijalnosti koje naši kolege zastupnici imaju. Ja bih naglasio činjenicu da osim neuroloških simptoma i bolesti kao takve koja je najvidljivija i klinički najprezentnija pa se najlakše dijagnosticira. Jednako tako živa oštećuje i pluća i bubrege i imunološki sustav. Druga strana što je jako, jako bitno i zašto je uopće potrebna ova konvencija Minamatska. Minamatska konvencija je nastala na osnovu jednoga incidenta. Međutim, činjenica jeste da se oko 80% žive praktično nastaje ljudskim djelovanjem sagorijevanjem fosilnih goriva. I to je onda problem, jer ta goriva kad dođu u atmosferu mogu napraviti tisuće i tisuće kilometara i mogu zagaditi područja koja praktično nemaju nikakve veze sa mjestom nastanka, odnosno lučenja tih produkata u atmosferu. Samo onih 20Ž5 je praktično postotak koji je vezan ili uz incidente. Najčešće uz tvornice koje proizvode razne oblike plastike kojih eto srećom imamo sve manje i manje. Prema tome, ne postoji nikakav strah od zagađenja ili otrovanja nas ukoliko konzumiramo ili naše jadranske ribe, plave ribe, pa našu jadransku tunjevinu itd. itd. Najveći problem je u emisijama fosilnih goriva i to poglavito nekih oblika ugljena. I to moramo znati, jer znamo da u nekim trećim zemljama se taj tip goriva isključivo koristi u njihovoj industriji i to bi ustvari bilo sve. Ja se nadam da ćete vi podržati da i mi kao Hrvatska budemo potpisnici ove konvencije, jer to će onda neke stvari riješiti po pitanju našeg odnosa prema živi, kao jednom od vrlo neurotoksičnih i inače toksičnih metala za ljudski organizam. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. U biti imam jedno pitanje, naime prije 2, 3 godine, uz cestu Zagreb-Varaždin, pronađena je jedna količina žive.

Hvala lijepo. To bi pitanje trebalo uputiti nekim drugim ministarstvima, ne nama u Ministarstvu zdravstva, ali ja duboko vjerujem da postoji nekakvo organizirano prikupljanje toksičnih metala, pa uključujući i živu. Inače ne bi bilo dobro da to mi nemamo i da na taj način ne možemo kontrolirati i uništavati živu kao takav jedan toksični element. Hvala lijepa.

Materijal je dostavljen svim zastupnicima i zastupnicama. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda, primjenjuje se odredbe Poslovnika koji se odnosi na prvo čitanje zakona. Rasprava je su proveli Odbor za zakonodavstvo, za zdravstvo i socijalnu politiku i za poljoprivredu. Želi li gospodin Željko Plazonić, državni tajnik, uzeti riječ u ime predlagatelja? Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. S obzirom na ovu sliku koju sam vidio na monitoru, obavezno moram barem dvije rečenice reći u uvodu. Dakle, ovim zakonom, usklađuje se naše nacionalno zakonodavstvo, sa propisima EU, na način da se propisuje pravna osnova mogućeg ograničavanja ili zabrane uzgoja GMO, na dijelu ili na cijelom području RH. Zakonskim prijedlogom propisuje se pravna osnova, za potrebe ovlašćivanja laboratorija za ispitivanje, kontrolu i praćenje GMO, proizvoda koji se sastoje, sadrže ili potiču od GMO-a, službenih laboratorija za GMO, referentnih laboratorija za GMO i nacionalnog referentnog laboratorija za GMO. Zakonskim prijedlogom revidiraju se odredbe o nadležnosti u provedbi upravnog stručnog i inspekcijskog nadzora službene kontrole nad implementacijom mjere za ograničavanja ili zabranu uzgoja GMO na dijelu ili na cijelom državnom području, te nadzor gospodarenje otpadom nastalog od GMO-a. S obzirom da će zakonskim prijedlogom u nacionalno zakonodavstvo biti prenesene samo neke ključne odredbe Direktive vijeće Europe 2015/412, način podnošenje zahtjeva za izuzeće dijela zemljopisnog područja ili cijelog državnog područja RH od uzgoja GMO-a za vrijeme postupka odobravanja određenog GMO, ili za vrijeme obnove, suglasnosti ili odobrenja na ciljem ili dijelu državnog proračuna, detaljnije će se propisati uredbom koju donosi Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog Središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove poljoprivrede. Zakonskim prijedlogom razrađuju se prekršajne odredbe vezane uz nedopuštene uvođenje GMO-a u svrhu različitu od stavljanja na tržište ili u svrhu nedopuštenog uzgoja GMO-a. Hvala i vama. Izvolite. Kolegice i kolege, gospodine Plazonić, mene čudi, da vi nemate stida donijeti jedan ovako zakon u Hrvatski sabor i raditi budalama cjelokupni hrvatski narod, koji je 90% protiv GMO-a, i vi sad ovdje poput, naj nekakvog birokrata, bez ikakve logike, donosite zakon, prijedlog zakona pred nas koji mislite uvesti u Hrvatsko GMO. A dajte mi molim vas lijepo recite, da li ste vi i oni koji su vas ovdje poslali toliko neinformirani o željama i namjerama hrvatskog naroda ili ste vi jednostavno loši ljudi? Ja ne znam od kud vam pravo uopće ovaj zakon ovdje donijeti? Od kud vam pravo donijeti zakon koji kaže da se u Hrvatskoj može ograničeno ili namjerno uvoditi GMO? Jeste li vi uopće svjesni posljedice ovoga zakona? Ovaj zakon se ovdje nije smijo uopće niti pojaviti, a kamo li da o njemu raspravljamo. Jeste li se ikada informirali o tome što je GMO, kakve su posljedice u svijetu, što je to tvrtka Monsanto, kakve su posljedice bile u Indiji, u Vijetnamu, u Brazilu, čitate li novine, slušate li glas naroda, razgovarate li s bilo kojim stručnjakom, poljoprivrednima? Ovaj zakon, koji ste donijeli, ja ću vam to dokazati tijekom rasprave, ne samo da je protivan interesima hrvatskim naroda, protivan njegove volje, on je protu Ustava.

Odgovor. Dobro. Bolje da odgovorim odmah, jer nisam siguran da ću sve zapamtiti što sam čuo od kolege saborskog zastupnika. Prije svega moram reći da ja nisam ovdje navikao razgovarati na osobnom nivou, nego isključivo u okviru onoga što sam ja pročitao u ovoj svojoj promemoriji. Duboko sam uvjeren da vi to niste dobro slušali jer da ste dobro slušali onda ne biste rekli ovo sve što ste rekli, a o tome da li ćete vi mene učiti šta je to GMO mislim da bi stvar mogla biti uopće obratna s obzirom da ja o GMO jako, jako puno znam i nije meni u interesu sve ono o čemu ste vi ovdje na neki način pokušali to meni nametnuti ili Ministarstvu zdravstva kao takvog. Tako da bi molio ako možemo razgovarati o zakonu kao takvome, a ne o nekom osobnom odnosu mene i vas i tko je mene ovdje stavio i tko me ovdje doveo i da li ja govorim nešto protiv interesa ovih, onih ili protiv ustavnih mjera. Mislim govorimo o zakonu kao takvom bit će nam puno bolje jer to nam je u krajnjoj liniji zadaća. Druga replika gospodin Jovanović. Hvala lijepo. Gospodine predsjedavajući, državni tajniče. Pa evo ja vam želim postaviti tri pitanja obzirom da su me zamolili građani da iskoristimo ovu raspravu, a možda da i ipak malo olakšamo atmosferu koja je trenutačno prisutna u sabornici. Dakle to su sljedeća tri pitanja vrlo jednostavna. Po informacijama Ministarstva zdravstva i Ministarstva poljoprivrede ima li na hrvatskim policama GMO hrane, ako ima koliko ima? Kako se često provode sanitarne i ostale inspekcije? Drugo pitanje, kako reagirati na to da se na policama može naći hrana koja ima oznaku GMO free hrana, uvozna hrana i na taj način zapravo stvara nelojalnu konkurenciju hrvatskoj GMO free hrani budući da mi još nemamo riješeno taj dokument pa građane dovodi u zabludu? I treće, najvažnije pitanje, da li ovom direktivom i zakonom koji donosimo ovom direktivom se na bilo koji način ugrožava stav i ovog Hrvatskog sabora i Odbora za zdravstvo i poljoprivredu koji je u proteklom mandatu donio odluku da će Hrvatska biti GMO free zemlja na cijelom svom teritoriju?

Što se tiče GMO free hrane na našim policama za to je praktično zaduženo Ministarstvo poljoprivrede, međutim ja znam da i Ministarstvo poljoprivrede i mi vršimo redovito provjeru svih zelenih pripravaka i općenito hrane na sadržaj GMO-a i za sada mi nemamo nikakvih naznaka o tome da neka hrani GMO sastojke. Ako treba ja mogu govoriti o tome šta su mnoge naše županije donijele kao svoj stav, svoj odnos, svoje pravilo, dali će biti GMO free ili neće biti GMO free to je praktično riješeno i zna se točno koji su naši stavovi. Ovo je ponavljam, samo jedan dio zakona koji mora se urediti i uskladiti sa europskim direktivama, a one nama daju pravo i slobodu da mi odlučimo kako god mi kao samostalna RH donesemo našu odluku. Znači, nitko nas na ništa ne prisiljava, mi možemo donijeti zakonu o GMO free zemlji, međutim ovaj zakon nam omogućuje u Europi pravnu proceduru koja će se onda u Europi prihvatiti da je Hrvatska GMO free country ili slobodna zemlja. To je ono poanta onoga svega skupa. Znači usklađivanje našeg zakona sa europskom direktivom omogućuje nam pravnu provedbu naše odluke. A kakva će naša odluka biti, to zavisi samo od nas samih. Ne. Otvaram raspravu. Prvi se javio gospodin Miro Bulj Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista. Uvaženi tajniče sa pomoćnicima, uvažene kolegice i kolege.

Činjenica da je hrvatski narod protiv, činjenica da treba puno ozbiljnije razgovarati o ovoj temi.

Prije bi Hrvatska država trebala zaštititi svoje sjeme, svoje kulture međutim očito tako nije nego pod direktivama EU u biti nama se nameće i ovisnost o toj nezdravoj hrani koja je genetski modificirana a nismo zaštitili svoje smjene u biti doći se s vremenom do toga da naše bakice mi u svoje vrte nećemo smjeti saditi svoje sjeme nego jedino MOnsanto sjeme koje je interes poglavito Amerike, pod krinkom da se stvori hrana da bude hrana da se proizvodi hrana za cijelu Afriku i glad što je američki predsjednik 2003. godine da se riješi problem gladi u trećim zemljama u zemljama koje nemaju dovoljno hrane.

Sjeme je bogatstvo, sjeme je ono što trebamo zaštiti, znači naše domaće proizvode, a ne ponašati se na ovaj način kao što ste vi sada ovim prijedlogom. I još naglašavate umjesto da se usprotivimo ili da bar dobijemo mogućnost glasanja ili da narod dobije mogućnost glasanja vi kažete mi ćemo jednom uredbom, ne ovim prijedlogom zakonskim nego će Vlada i ministarstvo uredbom odlučiti o tome, o ovome prijedlogu i na koji će se način provoditi. Još jednom, za ovu temu treba puno ozbiljnija rasprava, puno šira rasprava, o ovome treba narod odlučiti. Ovdje se radi o mogućnosti ugrožavanja zdravlja ljudi naše proizvodnje, naše ovisnosti o sjemenu koje je GMO proizvedeno, znači koje je modificirano i koje Monsanto želi znači nama nametnuti. Još jednom evo na kraj bih kazao da sve ono što se događa i malo prije su kolege i postavljale pitanje a i tijekom sjećamo se i same Gunje i događaja oko poplave toga područja da se poslije pojavilo, čak i da je donirana hrana, tj. sjeme Monsanto za ta područja. Sjećam se tih priča, da li je to iskontrolirano, da li je to istina, da li Monsanto ima već sad utjecaj da se namjerno preko svojih lobista i preko EU naravno i činovnika njihovih uništi naše sjeme i što činimo mi da zaštitimo naše autohtono sjeme i da li smo mi kontaminirani GMO sjemenom, tj. već na naša polja da li su dospjeli GMO proizvodi i da li mi jedemo tu hranu a znamo da je u Europi to i svijetu već sve više i više pojavljuje se na policama brojnih trgovina. Zbog toga, još jednom, mi se protivimo na ovaj način ovome zakonu da se donosi pod direktivom EU, da se uz jedno šturo obrazloženje koje ste vi dali da je to isključivo direktiva EU koju ćete vi prenijeti na uredbu a mi saborski zastupnici smo ovdje samo oni koji će dignuti ruku. Još jednom, moramo zaštiti naše sjeme, našu zdravu hranu, zaštiti od znači i uvoza, a poglavito od proizvodnje i na najmanjemu dijelu RH, ovo što govorite na dijelu, ili cijelom teritoriju, i na najmanjemu dijelu proizvodnju genetski modificirane hrane.

Izvolite. Hvala vam lijepa. Gospodine Bulj, doista cijenim vaše izlaganje a posebno stav vašega kluba da nećete podržati donošenje ovoga zakona. Vidim da ste upoznati sa glavnom tvrtkom koja uvozi GMO tehnologiju u Hrvatskoj a to je Monsanto. To su tvrtke koje su zločinačke tvrtke, recimo to otvoreno. Monsanto je tvrtka koja je u Vijetnamskom ratu izumila „Agent Orange“ za uništavanje prašuma gdje se u Vijetnamu još dan danas zbog posljedica korištenja tog bojnog otvora dešavaju abnormalnosti kakve svijet nije vidio, ne znam da se rađaju žabe s 5 glava i takvi užasi, još sada. To je najkancerogeniji spoj na kugli zemaljskoj. Monsanto zbog kojega se samo u Indiji 300 tisuća poljoprivrednika ubilo. 300 tisuća poljoprivrednika u Indiji je napravilo samoubojstvo nakon što je potpisalo smrtonosni ugovor sa Monantom jer jedini način da iziđete iz toga ugovora je da izvršite samoubojstvo, drugoga načina nije bilo. I sada nam taj Monsanto, gospodin veliki stručnjak ovdje dovodi u Sabor. A ja bih vas pitao tom prilikom gospodine Bulj, imate jedan pokušaj. Tko je glavni suradnik Monsanta u RH? Samo jedan pokušaj imate. Ako je vaš odgovor Ivica Todorić, pogodili ste. Jeste se javili? Dobro, javili ste se, izvolite. Hvala lijepa predsjedavajući. Da, Monsanto želi ovladati svijetom na način koji je očito kako ste opisali ne samo bojni otrov, nego ovo je ogromna opasnost ako ćemo mi kazati za RH, našu državu, za našega seljaka, za običnoga čovjeka jer će mu biti zabranjeno bez kontrole Monsanta ili njegovih činovnika, tih koje vi nabrajate u biti da se uopće koristi naše domaće sjeme. Mi bi morali imati strategiju očuvanja našega sjemena, tj. banku našega sjemena šta naravno sve države koje su jake one žele to napraviti. Ali Monsantu je interes 100% preuzeti znači s tim zagađenim bolesnim sjemenom koji je nezdrav, koji je modificiran i životinjski i za hranu i za hranu za čovjeka, želi uzeti kontrolu nad svim državama u biti, na proizvodnju hrane, ako kontrolira hranu i vode u biti kontrolira sve. Prema tome naravno da i Todorić i koji ostali koji to su … [[Govornik se ne razumije.]] naravno da je to jedna suradnja tih interesnih skupina. A Monsanto dalje iz Hrvatske, to treba zabraniti i očuvati našu tradicionalnu proizvodnju, naše ljude koji se bave proizvodnjom i to sjeme očuvati, modificirati ga, ne GMO nego naprednim tehnologijama biološkim ali imamo i stručnjaka za to dovoljno. Hvala potpredsjedniče Sabora. Kolega Bulj, ja bih vas pitao da li mi već jedemo GMO hranu već duže vrijeme u Hrvatskoj državi i u svijetu? Ja znam da mi možemo ovdje iz Sabora populizam širiti i govoriti mi nećemo ali će biti onako kako će biti. Koliko mi je poznato, da svijet vjerovatno danas koliko nas ima na ovom svijetu ne bi ni preživjeli da nije takve jedne hrane, jer se svijet koliko znamo povećava, stanovništvo u svijetu svake godine sve više. Ja osobno sam protiv GMO hrane i volio bi da ne dođe na naše police, i volio bi da ne bude u našoj državi Hrvatskoj, mi imamo po prilici zdravo tlo i upozoravam i govorim da naši građani trebaju koristiti naše proizvode, ne američke, ne njemačke, ne zapadne, prema tome mi smo narod koji ima svoju svijest, koji treba voditi računa šta kupujemo, šta jedemo i šta će biti na našim policama. Nadam se da ćemo što manjim količinama uvesti takve hrane, a to opet ovisi o našim građanima koji će kupovati i da li će htjeti prihvatiti one jabuke, ono grožđe koje vidimo već na našim policama, sve isto što prosto ne možemo ni vjerovati kada gledamo svojim očima da može tako izgledati.

Kolega Mišiću, vjerojatno evo kolega Jovanović je maloprije postavio isto pitanje, da li je kontaminirano tj., ima li na našim policama i da li je kontaminirana naša polja tj., naši proizvodi koji su u poljoprivredi jesu li kontaminirani. Vjerojatno jesu. Ali mi tu informaciju nemamo, ali o ovoj odluci na ovaj način, govoriti kao što je tajnik maloprije prezentirao, da će oni kroz direktivu a da će to prenijeti na uredbu, preko nekakvog činovnika na koga donese uredbu o ovome, to je neozbiljno. Činjenica je da je 2003. George Bush, tadašnji predsjednike Amerike kazao da će se pokušati prevladati glad u Africi na taj način, međutim to je samo bila magla da sam preuzme sve to sjeme u svijetu i da kontrolira ono što je malo prije kazao kolega Bunjac, da kontrolira ne samo seljake u Americi, u Africi, nego u Indiji, također gdje su ljudi dovedeni bili na rub propasti. Prema tome, o ovome se treba razgovarati ozbiljno, ovo je modificirana hrana, međutim, u nas u Hrvatskoj očito o tome se ne razgovara nego se dođe ovdje sa gotovom nekakvom direktivom, od nekakvih europskih činovnika i tu naš tajnik, nama saborskim zastupnicima daje da mi o tome glasamo za ili protiv.

Izvolite.

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče, uvažene kolegice i kolege. Dopustite mi da ovu raspravu započnem jednim citatom, publicista… [[Govornik se ne razumije.]] „Širenje genetskih modificiranih usjeva i hrane diljem svijeta danas je toliko uhvatilo maha da ga se može i proglasiti zločinom protiv čovječanstva.“ Ja doista moram ponoviti svoju tvrdnju a vidim da rasprava ide u tom smjeru, da oni koji donose ove zakone u ovaj visoki Dom, i oni koji o njemu raspravljaju, su ustvari ne samo potpuno bez svijesti, što znači ovaj zakon, nego su nažalost, i potpuno neinformirani. Evo mi smo čuli od gospodina državnoga tajnika da nema naznake da bi se u Hrvatskoj koristila GMO hrana, a evo proguglajte malo, imate te Androide mobitele, Croatia control, Hrvatska agencija za nadzor hrane, 12% hrane je već GMO, 8% usjeva je GMO, i više od 80% stočne hrane vam je GMO. O čemu mi uopće trebamo pričati dalje, imali naznaka ili nema naznaka. Pogledajte po policama hrvatskih dućana kao što je rekao zastupnik Jovanović, zašto piše na nekoj hrani, ili na nekom kozmetičkom proizvodu free GMO, a na drugom ne piše. Zbog čega? Svi ti brendovi, 2, 3 stotine brendova koji se u Hrvatskoj prodaju, bilo da je hrana, bilo da je piće, bilo da je kozmetika, deterdženti, to je sve već sama GMO, uvozni GMO, naravno, prije svega. Dakle, konkretno što je to GMO? GMO je dakle, genetičko inženjerstvo koje predstavlja horizontalni prijenos gena između dvije različite vrste. Takav prijenos gena priroda ne prihvaća. Jer da bi priroda prihvatila takav prijenos, ona bi stvarala nakaze, a priroda nakaze ne stvara, nego ih uništava. I zahvaljujući tome, svijet postoji. Priroda ima dakle svoj, model, svoj vlastit idemo reći duh, dušu, s kojima štiti kompletu prirodu na kugli zemaljskoj da opstane. Ti genetički inženjeri neće vjerovati, prenose gene ribe u kukuruz i obrnuto, životinju u ljude, njihove gene, ljudske u biljne, biljne pokušavaju nadograditi, stvoriti suvremene Frankensteine, i oni smatraju da je to za dobrobit čovječanstva. To je protivno svim civilizacijskim i ljudskim vrednotama, jer poznato je, vjerujem da vam je toliko poznato ovima koji su veliki stručnjaci da se sve u prirodi stvara postupno. Čovjek nastaje milijunima godina. Ne može živo biće nastati eksperimentom koji traje pet minuta.

Ja bih htio doista pitati ako ova Direktiva iz 2015. dozvoljava europskim državama da u potpunosti budemo GMO free i ako su sve hrvatske županije, svih 20 hrvatskih županija se proglasilo GMO free područjem o čemu mi sada pričamo. O čem imamo dalje pričati? Svih 20 županija je protiv, a vi donosite u članku 7. ovako izmjena zakona. Prekogranični prijevoz ograničena uporaba“ pazite sad ovu rečenicu „namjerno uvođenje u okoliš, namjerno uvođenje u okoliš i stavljanje na tržište GMO proizvoda koje sadrže ili se sastoje ili potječu od GMO-a propisan je ovim zakonom i posebnim propisima.“ Pa kako je to moguće? Znači cjelokupna hrvatska javnost usudio bih se reći 99% hrvatskih građana je protiv, sve županije su protiv. Europska direktiva nam nudi da se oslobodimo, a vi idete s namjernim uvođenjem u okoliš. Jel' to to znanje o kojemu vi želite mene podučavati ili vaš nalogodavac? Netočno, ne daje više hrane. GMO daje 7% manje uroda. GMO koristi pet puta više herbicida nego konvencionalna poljoprivreda, ne ekološka, konvencionalna poljoprivreda. GMO daje 12% manju zaradu uz nesagledive posljedice po ljudsko zdravlje i po depopulaciju sela. Pitajte gospodina Kišića, jednog od najvećeg stručnjaka za poljoprivredu u Hrvatskoj, evo imate priliku njega pitati s obzirom da s menom ne želite razgovarati ja sam, jel' da nebitan. I znate što je rekao? Nula. Ni leptira, ni komarca, ni muhe, ni bilo kojeg drugog kukca. Pa si vi zamislite kakva je strahota taj GMO i kakve posljedice on ostavlja na prirodu, a posljedično kažem još jednom i na samo ljudsko zdravlje. U Kanadi GMO polja pobila su skoro sve pčele. Mikro organizmi u tlu u potpunosti su uništeni. U jednoj žličici čajnoj zemlje, zdrave čiste zemlje ima više mikro organizama nego je ljudi na kugli zemaljskoj. Vi sa vašim GMO-om ubijate sve do zadnjeg, pretvarate zemlju u mrtvu zemlju. U jednom metru kvadratnom zemlje žive grinje, žive nematodi, žive različite životinjske vrste poput pužića, poput kukaca, glista, stonoga.

Ne znam, išao sam i na taj Odbor za zdravstvo i na Odbor za poljoprivredu celijakija, astma, alergija, auto imune bolesti, Parkinson, Alzheimer, Cronova bolest, bolesti koje hrvatski narod nije poznavao. Mi smo šesti u svijetu ponovit ću i deseti puta, šesti u svijetu po umiranju od raka, a nemamo Nacionalnu strategiju umiranja od raka. To nemamo, ali imamo ovo ovdje. Evo to imamo, evo to će nas izliječiti od raka. I svatko od vas tko god tu sjedi poznaje nekog tko ima rak ili je umro od raka, a često su to na žalost članovi naših obitelji. I umjesto da ova Vlada poduzme nešto, a znate što je rekao ministar Kujundžić na Odboru za zdravstvo kad sam ga pitao što je uzrok tih bolesti. Znate li što je ministar Kujundžić rekao? Odgovorio mi je s jednom jedinom riječi – hrana. A tko je bio čuo je. Odgovor je tu. I što poduzima? Namjerno uvođenje u okoliš, e to je odgovor.

I Monsantno između ostalog, ne znam jeste li čitali intervju koji je dao njihov šef za Hrvatsku, je rekao mi ćemo doći postupno kod vas. Preuzet ćemo vam 35% poljoprivrednoga zemljišta. Imamo vrlo snažan utjecaj među političarima i pobrinut ćemo se da u sva vijeća između ostaloga i ovog pretpostavljam tajništvo uđu ljudi koji su pro GMO orijentirani.

Još je 2004. godine američko veleposlanstvo vrši snažni pritisak na Hrvatsku Vladu i sva ministarstva da dozvoli upotrebu GMO-a. To nisam ja rekao. Imate dokumente. Pogledajte.

Naravno, ako smo kukavice, poslušnice hoćemo, itekako, provest ćemo sve. Ali ako ćemo slijediti interese hrvatskoga naroda, onu njegovu želju, onda naravno da nećemo. Ovaj zakon između ostaloga u svom članku 55. govori da je moguća koja egzistencija GMO-a i ekološke poljoprivrede. Aj sad mi recite, još jedno pitanje, ako se sve županije u Hrvatskoj protiv GMO-a u kakvoj koegzistenciji uopće teoretski možemo razgovarati?

A vi doista mislite da je dovoljan jedan ovakav prored od metar, dva ili svejedno 100 metara, da se GMO sjeme ne bi širilo na sva okolna polja? I ako razmislimo malo o tome znati ćemo da će onog trenutka kada GMO polja budu uvedeno u Hrvatskoj, a već sad su uvedena, već sad postoje, sva ekološka poljoprivreda i druga poljoprivreda vremenom biti potpuno uništena. Dakle članak 55. izvinite na izrazu, govori gluposti. To je nemoguće, to ne postoji. Nama se ovdje donosi nekakav mit, koji u stvari u praksi ima za cilj dakle, ići na ruku, korporacijama poput Monsana. I naravno svemu onomu što uz to slijedi, a to su dakle, njihovi herbicidi, njihovi pesticidi … [[Govornik se ne razumije.]] koji se kod nas zove cidokor, jeste kad vidjeli kak se taj cidokor koristi, kada prođe? Zemlja je crvena ko na Marsu, ništa ni živo ni mrtvo više ne postoji, jasno piše na tome cidokoru, da izaziva užasne bolesti, da se morate obući u oklop, staviti skafander na glavu, da izaziva užasne opekline očiju, teške bolesti dišnih puteva i to nama taj Monsanto daje da mi prodajemo u Hrvatskoj. A ovakvi stručnjaci, vrli, kažu ajde Bunjac šuti, nemaš ti pojma, da te ja podučim. Iako je taj isti Bunjac, slučajno organizirao okrugli stol o GMO, na kojemu su sudjelovali svi vodeći hrvatski poljoprivredni stručnjaci, profesori, doktori i jasno i glasno rekli, da Hrvatska ni pod koju cijenu ne smije uvesti GMO. Jer GMO između ostaloga dovodi i do strašnih bolesti, dovodi do oštećenja jetra, bubrega, smanjuje otpornost na antibiotike, uništava centralni živčani sustav, uništava kosti, vodi do pobačaja, vodi do neplodnosti. 20% parova u Hrvatskoj danas je neplodno, pitajte veterinare, da li se neplodnost u zadnje vrijeme povećala ili se smanjila, da li je moguće na takav način intervenirati u prirodu. Evo recimo križanjem konja i kobile dobije se mula, a mula što? Neplodna.

Kolega Bunjac, u vašoj iscrpnoj raspravi u biti pogodili ste srž, kad ste kazali da se pred nas donese nešto što je već odrađeno da glasujemo i raspravljamo o nećemo što je već odrađeno. Mi ćemo to nekakvim uredbama zamaskirati i činjenica je to što ste rekli, ako je a vjerojatno je Monsanto proizvodi, ovdje to je sjeme zasađeno, da pčela, ne možete reći nemojte na taj cvijet sletjeti ili ne sletjeti. Činjenica je ako se pojavi u bilo kojemu dijelu Monsatu proizvodi ili GMO proizvodi koji su usjevi koji su sadili da će silom prirode, vjetrom, pčelom, pčela ili netko će prenijeti to i jednostavno biti će kontaminirano cijela naša poljoprivreda i tome treba reći ne.

Hrvatski narod nitko ne pita.

Hvala lijepa uvaženi kolega Bulj.

Naime, ta vijeća koja su nadležna za GMO, pazite mi imamo zemlja bez GMO-a četiri vijeća za GMO, a nemamo GMO su vam oduzeta iz Ministarstva poljoprivrede i Ministarstvo zaštite okoliša i znate li u ingerenciju kojega ministarstva su prebačena ta vijeća? Ona su prebačena nećete vjerovati na Ministarstvo kulture. I onda vam Ministarstvo kulture rješava pitanja u poljoprivredi, to bi bilo recimo kao da Ministarstvo poljoprivrede izabire filmove za Filmski festival u Puli, ona vam izabire te ljude, a te ljude vam stavljaju isključivo koji su pro GMO znači strogo se pazi da ne bi slučajno došao neki stručnjak koji nije za to. Naravno ti svi ljudi su u vezama sa tim tvrtkama, od njih dobivaju stipendije i koje kakve druge beneficije i onda vam oni 1.7.2013. daju preporuku Vladi da masovno uvozi GMO hranu za stoku preko Luke Kopar i što je još bitnije da zakon vrijedi retroaktivno što znači da svi oni koji su u međuvremenu švercali GMO stočnu hranu budu abolirani. Konačni cilj korporacija je da se odlučivanje o GMO-u u potpunosti oduzme Hrvatskome saboru u potpunosti i da se prebaci na ta vijeća po čijim preporukama će onda Vlada donositi uredbe.

Evo gospodine Bunjac, Henry Kissinger je jednom prilikom rekao „Tko kontrolira hranu, kontrolira ljude“ Imamo centralizaciju moći, kako po pitanju ponude hrane tako po pitanju financija i kapitala, tako i po pitanju same političke moći. Hrana je jako bitna i vidi se ta progresija tj. uzlazna tendencija sve više rakova, bolesti, ne zdravog društva, ali tko je tu sve kriv? Nisu tu krivi samo političari, snose oni dobar dio odgovornosti, tu su krivi mediji, tu je kriva intelektualna zajednica, tu su krivi svi faktori u društvu koji zapravo ne educiraju ljude, ne informiraju ljude i kapital je preuzeo tu ulogu propagande i zatupljivanja, a nema moralne odgovornosti prema društvu u cjelini. Uvaženi zastupniče Škibola. Naravno dovoljno je malo razmisliti, malo analizirati stvari, malo pogledati podatke Zavoda za statistiku i vidjeti da Slavonija kao zemlja sa najviše obradive površine u RH sustavno propada. Mi bismo mogli reći da se radi o stanovitim igrama slučaja, međutim posve je jasno da tu postoji i namjera. Nemojmo zaboraviti da nam je prošle godine za premijera ovdje instaliran lobist korporacija čiji je jedan od prvih zadataka bio da u Slavoniji nađe 10 tisuća hektara za Monsantova polja odnosno da ta ista slavonska polja proda kanadskim, jel je slučajno on iz Kanade kanadskim naftnim korporacijama. Ako Hrvatska izgubi svoju poljoprivredu, a mi od 56 tisuća kvadratnih kilometara imamo 35 tisuća kilometara obradive površine, ako mi izgubimo svoju poljoprivredu, mi ustvari gubimo onaj glavni resurs na temelju kojega je Hrvatska uopće postojala u povijesti. Nedavno prije stotinjak godina pojavio se i turizam i ispada da će nam još jedino taj turizam ostati nekakva gospodarska grana na vrlo klimavim nogama od koje ćemo mi moći dalje živjeti. Govorim o vrlo klimavim nogama jer nikada ne znate da li ćete biti interesantni stranim gostima ili nećete zbog ovog ili onoga poremećaja na tržištu. Znači mi se ne smijemo odreći, vi ste u pravu naše hrane, mi se ne smijemo odreći Slavonije, mi moramo inzistirati na tome da Hrvatska zaštiti domaću proizvodnju, da proizvodi zdravu hranu i siguran sam da ćemo na taj način, ne samo demografski sačuvati naša sela, ne samo imati dovoljno hrane za cijelu Hrvatsku nego ćemo razviti i vrlo veliki izvozni potencijal.

Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Kolega Bunjac, ja nisam zagovornik nikakvih teorija zavjera. Bio sam i član vlade Zorana Milanovića kada smo također kao vlada jasno rekli da se zalažemo da Hrvatska bude GMO free i Odbor za poljoprivredu koju sam spomenuo Hrvatskog sabora donio je te zaključke. I ne volim teške riječi u sabornici, zato sam na početku zamolio državnog tajnika da nam kaže radi rasprave koja će teći i radi javnosti koja nas gleda, da li se išta mijenja za Hrvatsku sa ovom direktivom i ovim zakonskim prijedlogom koji ide jer koliko sam ja uspio, a ja sam oporba pa ne branim sada državnog tajnika i nisam zagovornik GMO-a, koliko sam ja shvatio ova direktiva zapravo jača slobodu svake države da donese odluku sukladno onoj odluci koju građani koji u toj zemlji žive imaju. Prema tome, ona daje Hrvatskoj potpuno slobodne ruke da i dalje bude GMO free. I ja bih volio da vi razuvjerite sve nas ako nije to tako, ja bih volio da između dva čitanja ponovo se sastane i Odbor za poljoprivredu i Odbor za zdravstvo i dovedu stručnjake i jedne i druge. Ja mislim da nije tako baš crno bijela slika i da postoje stručnjaci koji će govoriti potpuno suprotno od ovog što ste vi rekli. Ja sam liječnik i ja pratim također, posebno mi je područje hrana. Dakle, nije točno ovo što ste vi rekli, nije točno. Ne postoji niti jedan znanstveni dokaz da je GMO hrana dovela do porasta oboljenja, ne postoji. I to je istina, to je jedina istina. Dakle držimo se znanstvenih činjenica. Ovo što ste vi govorili, to govore ljudi koji podržavaju anti GMO struju, opet drugi koji podržavaju GMO struju kažu da ništa od toga nije točno.

A naravno vi ste na tragu one oporbe koja je uvijek u bitnim stvarima na strani HDZ-a. Mi smo vidjeli to i u petak kada ste digli ruku za CETA-u, vidjeli smo kada ste digli ruku za slanje Hrvatske vojske za Rusiju, vidjeli smo kada ste dignuli ruke za Zakon o koncesijama u prvome čitanju i u svim drugim bitnim stvarima uvijek kada se glasa HDZ i SDP glasuju isto. Vi se naravno, vi kažete ne, ne, nismo mi isti, mi smo za druga Tita ali da vam taj Tito ustane iz groba nisam baš siguran kako biste prošli vi koji zagovarate slanje hrvatskih vojnika na rusku granicu. Prema tome, te vaše tvrdnje da ja nisam u pravu, vi meni dokažite jer ja sam organizirao dakle znanstveni skup sa vrhunskim stručnjacima, imate sve relevantne podatke o njemu gdje su oni govorili, napisali članke. Izvolite se informirajte npr. o studiji Seralini u Francuskoj oko koje je vođen dugogodišnji sudski spor i gdje je za razliku od hrvatskog pravosuđa donesena ispravna odluka a ta ja je studija Seralini dakle potpuno ispravna i točna. Po toj studiji 93% miševa koji su hranjeni GMO hranom u drugoj godini života dobilo je tumor. Imate i fotografije pa pogledajte malo. Žao mi je što stojite na strani korporacija i ljudi koji u biti rade na porobljavanju ove zemlje ali ponavljam to je u skladu sa vašom navodnom oporbenom, oporbenim djelovanjem. Povreda Poslovnika gospodin Jovanović. Dakle ja sam vrlo korektno razgovarao sa njime, on me vrijeđa ovdje, iznosi neistine, spominje da sam zastupnik nekih korporacija što je apsolutna neistina i ja vas molim da ne govorite na taj način, time zapravo smanjujete uvjerljivost svog nastupa. A i studija koju spominjete je bila lažna studija i povućena je iz časopisa u kojem je objavljena. I pređimo na drugi klub zastupnika gospodin Josip Križanić, Klub zastupnika HDZ-a.

Poštovani potpredsjedniče Sabora, državni tajniče, poštovane kolegice i kolege. Čuli smo danas svašta već, da svi smo mi apsolutno za to da cijela Hrvatska bude GMO free. Osobno sam zagovornik isto toga ali ja ću se ipak za razliku od mojih prethodnika malo uhvatiti merituma. Dakle pred nama je Prijedlog zakona u izmjenama i dopunama Zakona o GMO-u kojim se nacionalno zakonodavstvo usklađuje sa novom pravnom stečevinom EU i određuje pravni, službeni i inspekcijski aspekt u poslovanju sa GMO-om.

Prije rasprave o prijedlogu zakona osvrnuo bih se na mišljenje koje u okviru političkog dijaloga u lipnju 2015. saborski Odbor za poljoprivredu uputio je Europskoj komisiji o mogućnosti država članica da ograniče ili zabrane uporabu GMO hrane i hrane za životinje na svojem državnom području. Izraženo je mišljenje kako je prijedlogom uredbe koja je bila tada u proceduri donošenja bilo potrebno propisati jasnije mjere izuzeća od uporabe GMO-a i hrane za životnije ali i ostaviti pravo odlučivanja državama članica za izuzeće od uporabe bez navođenja posebnih uvjeta. Komisija je u svom odgovoru uputila predlagatelja na odredbe Povelje o temeljnim pravima EU posebno članak 15. Sloboda poduzetništva i članak 41. Pravo na dobru upravu. Tada se radilo o uporabi GMO hrane i hrane za životinje a danas mi raspravljamo o Izmjenama i dopunama Zakona o GMO. Nadalje, prenošenje ključnih odredbi Direktive EU 2015/

Direktiva 412/2015 Europskog parlamenta i Vijeća omogućila je više fleksibilnosti državama članicama vezano uz mogućnost uzgoja GMO ukoliko to ne utječe na proceduru rizika na procjenu rizika predviđenu u sustavu EU za odobravanje GMO-a. RH uputila je 9 pisama izuzeća u skladu sa navedenom direktivom kojima je zatražila prilagodnu geografskog područja za 9 GMO biljnih kultura.

Početkom ožujka 2016. službenom listu EU objavljena je provedbena odluka Europske komisije za jedni odobreni GMO namijenjen uzgoju EU kukuruz… [[Govornik se ne razumije.]] 810, koja uključuje izuzeće RH.

Navedeno se ne odnosi i na preuzimanje ključnih odredbi gore naveden direktive ugrađene u prijedlog zakona.

Prijedlogom zakona predviđeno je donošenje uredbe Vlade RH na prijedlog Ministarstva poljoprivrede kojom će se propisati ograničavanje ili zabrana uzgoja GMO-a na dijelu ili cijelom području RH.

Dakle, nedvojbeno smo protiv uzgoja GMO-a. Govorim protiv uzgoja GMO-a na cijelom području RH sukladno stavu svih 21 županije u RH. Neovisno o tome, donošenje ovog zakona izaziva s pravom ogromni interes javnosti ali i određenih opravdanih sumnji u mogućnost sprečavanja utjecaja globalizacija posebice jedinstvenog europskog tržišta na čuvanje državnog suvereniteta po pitanju unošenja GMO-a u RH, u vidu sjemena te zabrane uzgoja istog. Tu moramo biti vrlo energični, rezolutni jer bi sama pomisao u mogućnosti nekakvog pokusnog polja pa i u kontroliranim uvjetima mogla izazivati posljedice ako tako GMO sjeme izmakne kontroli. Hrvatska je mala država i stoga sam i sam što se tiče unosa bilo kakvog i najmanjeg GMO sjemena makar i za pokusa u najstrožim uvjetima uzgoja, strogo protiv. Dakle, poduzeti sve mjere zaštite od sjetve GMO sjemena kao i mjere strogog kažnjavanja prekršitelja. S druge strane, sukladno već u naprijed navedenom, RH je članica jedinstvenog europskog tržišta. Samim time je preuzela i prava i obaveze, tako da je nemoguće zabraniti uvoz mesa od životinja hranjenih GMO granom iz EU-a. Tu i nema uvoza, nego je to tzv. uvoz i kontrole nema. S toga nije korektno niti ekonomski dopustivo zabraniti našim seljacima GMO hranu za životinje koju nesmetano koriste njihovi kolege u EU-u, i koja je takva puno jeftinija. Takvom zabranom naš bi stočar uz sve druge benefite, koje koriste seljaci EU-a bio u dodatno nekonkurentnim uvjetima na jedinstvenom europskom tržištu.

Ide na tržište EU-a, ne vraća se ponovno u Južnu Ameriku. Za hranu životinjama čije će se meso između ostalog nesmetano bez ikakve kontrole stići na police naših trgovačkih lanaca. Zato je izuzetno važno, po uzoru na druge članice EU-a, maksimalno poticati na sve moguće načine GMO free proizvodnju. Nadalje, dodatno jasno propisati obvezu označavanja i deklaracije prehrambenih i poljoprivrednim proizvoda pa tako i GMO ili GMO free te strogo kontrolu provedbe iste. Na kraju još jedanput, vrlo čvrsto ne uzgoju GMO, pa čak ni za pokuse i u najstrožim kontroliranim laboratorijskim uvjetima. Zahvaljujem. Prvi je gospodin Davor Vlaović. Kolega Križanić, na Odboru za poljoprivredu u raspravi o ovom zakonu, uputili smo pitanje da li imamo u RH usjeva ili nasada GMO proizvodnje. Dobili smo odgovor da Ministarstvo poljoprivrede još nije izišlo sa izvješćem za 2016. da li ste u međuvremenu kao potpredsjednik odbora dobili odgovor iz ministarstva, da li je ta analiza napravljena, da li u RH utvrđeno usjevi i nasadi sa GMO porijeklo ili nije? Dal i se ti podaci skrivaju od javnosti i zašto, i od koga? Mislim da se to ne smije skrivati, da se mora objaviti, a isto tako moram replicirati na ovu vašu tvrdnju da naši stočari bi imali jeftiniju proizvodnju ako koriste i koriste u proizvodnji hranu GMO porijekla, konkretno sa velikim udjelom soje, odnosno sojinih saće. Da li imate podatak koliko je uveženo soje u Hrvatsku? i da li je zbog toga pojeftinila hrana.

Dakle, kao Odbor za poljoprivredu jasno smo se svi odredili da smo za GMO free državu što se tiče uzgoja svi do jednoga. Nismo dobili odgovor do današnjeg dana na odboru da li imamo u Hrvatskoj GMO pokusna polja ili nemamo. Ja za to ne znam. To sam vrlo jasno rekao u svojoj raspravi. Što se tiče proizvodnje, stočarske proizvodnje odgovorno tvrdim da se u Hrvatsku uvozi soja iz Brazila, odnosno ne uvozi, unosi s brodova iz Kopra i da je takva soja 30% jeftinija od GMO free soje. Prema tome, samim time je 30% jeftiniji unos u stočnu hranu, dakle samo stočnu hranu vjerojatno pojeftinjuje za desetak posto. Nisam se bavio točnim analizama koliko je tu posto, ali ovo tvrdim odgovorno da je 30% jeftinija da se u Hrvatsku uvozi, odnosno unosi GMO soja iz Kopra i da hrvatski seljaci s takvom GMO sojom hrane svoje životinje.

Kolega Križanić, vi ste ovdje jasno naglasili ono o čemu danas ovdje govorimo to je da je u Hrvatskoj zabranjen uzgoj GMO hrane. A s druge strane bili ste iskreni prema građanima i rekli da se našim policama već nalaze namirnice, odnosno meso koje je uzgajano, znači GMO prehranom. Tako je važno i ovdje istaknuti da jednostavno iznijeli ste dosta razloga zbog kojih je to nemoguće kontrolirati i zabraniti, ali je važno etiketirati. Znači da se i na mesu i svakoj hrani koja u svom procesu koristi GMO namirnice da se jasno naznači, da se etiketira, kontrolira i da građane isto tako informiramo kada uzimaju neku namirnicu koja je GMO free, a koja ne. Mi ne možemo zabranjivati ništa. Hrana koja dolazi iz EU slobodno prolazi granice Hrvatske, dakle to je slobodni, to je jedno tržište, inter trade, nema zabrane. Čak i hrana koja dolazi iz trećih zemalja pri čemu mislim na meso iz južne Amerike hranjeno je GMO sojom ili GMO kukuruzom ili GMO proizvodima. Takvo meso dolazi na tržište Hrvatske države u trgovačke lance. Ako nemamo kvalitetnu deklaraciju na namirnici, a izuzetno se zalažem da se takve deklaracije uvedu ne samo da se uvedu, one imaju, one su uvedene ali se ne vrši dovoljna kontrola nad deklaracijama. Izuzetno je važno kontrolirati deklaracije i onda svaki kupac će imati izbora. Ili će kupiti GMO free koja je deklarirana i koja onda kao takva mora biti ili će se odlučiti za GMO namirnicu koja ne znači, doktori su tu govorili malo prije mene da nigdje do sad ja nisam naišao na niti jedan članak naišao da netko govori o tome da je GMO hrana po bilo kojem zdravstvenom aspektu patogena, da ne velim da utječe na sve one bolesti koje je govoril kolega Bunjac prije i plašio hrvatsku javnost. Hvala lijepa zastupniče Križanić. Ja vam isto čestitam na iskrenosti. Vi ste jedan od rijetkih zastupnika HDZ-a koji u biti je rekao sve ono što je točno. Jer ste u stvari samo potvrdili sve ono što sam ja govorio i drago mi je da se slažemo u tom dijelu. Dakle, rekli ste da vi kao potpredsjednik Odbora za poljoprivredu ne možete dobiti nikakvu informaciju o GMO-u, da morate čekati godinu dana. Pa koliko bih ja morao čekati kao oporbeni zastupnik onda do kraja svijeta? Znači ne odlučuje Sabor, nego odlučuje Vlada, a Vlada donosi uredbe na temelju mišljenja onih odbora pod ingerencijom Ministarstva kulture koji o poljoprivredi nemaju blage veze. Pa da! Mi ne možemo ništa zabraniti. Oni nama ako pošalju, ako kažu da ljudi pasu travu mi ni to ne možemo zabraniti, jer evo mi smo u takvoj poziciji da jednostavno ne možemo nikome ništa. To je sad i popularna pjesma, jel' da ne može nitko ništa. Zatim ste rekli da dolazi stočna hrana iz Brazila i preko luke Kopar da ulazi u Hrvatsku i da to, dakle ljudi jedu. Ja bih vas htio pitati recimo kakvo je vaše mišljenje o zika virusu i što mislite o tome koji su uzroci na primjer te strahote koja u Brazilu se masovno pojavila. Da li to ima kakve veze sa time što je Brazil vodeći proizvođač GMO soje na svijetu ili je možda isto to teorija zavjere kak' veli ovaj zastupnik Jovanović? Izvolite.

Prema tome, Vlada sama po sebi ne može donositi uredbe ako im to mi ne damo u mandat. Kad govorite o hrani prošli put ste rekli i danas govorite o tome trebalo bi, da trebalo bi. Vi smatrate, zbilja mislite da bi Hrvatska država mogla preživjeti dva mjeseca, jedan mjesec bez uvoza? Ako ste toliko hrabri, ne znam, s kojim podacima vi raspolažete, ali znam da vrlo dobro ste tu govorili o enormnom uvozu hrane. Prema tome, mi to spriječiti ovog momenta uvoz hrane ne možemo, jer će hrvatska nacija biti za mjesec dana gladna. To smo mi napravili, takva je situacija zadnjih 25 godina. To je činjenica, prema tome uvozimo hranu iz EU, unosimo, ne uvozimo, ona nema kontrolu, mi ju ne možemo zabraniti. Nema nikakvog načina da ju zabranimo. Nikakvog. A hrana koja dolazi iz prekomorskih zemalja, što sam vam prije govorio, ima nekakvu kontrolu sporadično. Međutim, ona slobodno dolazi u naše trgovačke lance, vama i meni na stol. S druge strne pitali ste me za Brazil i GMO. Pa ja sam sad rekao, ja nisam pobornik GMO-a, nisam nikad bio, samo govorim vrlo jasno o činjenicama i o živom životu kojega živimo. Mi možemo biti idealisti, međutim, život nije takav i nisam našao, naišao na spoznaje o svim ovim strahotama o kojima ste vi govorili. Niti jedan znanstveni članak o tome nepobitno ne govori i nema za to dokaza.

Kolega Križaniću, vi ste u svojoj raspravi istaknuli da je nedvojbeno da je naša država protiv uzgoja GMO hrane. Također naveli ste da smo dio jedinstvenog europskog tržišta i da je doslovno nemoguće zabraniti da neko meso iz europskih država koje je uzgojeno stočnom hranom, naveli ste čak primjer GMO soje, završi na našim policama. Naravno, da se slažem da svako takvo meso treba biti posebno deklaracijom označeno. Međutim, postoje još dodatne mogućnosti, da se zaštitimo od mesa i sličnih prerađevina iz europskih država, a to je Zakon o javnoj nabavi, omogućuje da sve naše institucije, koje su dužne raspisati kod nabave, znači, natječaj, da koriste kratke lance dostave. A to znači, da mogu u natječaju navesti, da od sata klanja ili ubiranja u roku par sati mora završiti na stolu naručitelja. Znači to je još jedna mogućnost na koji način izbjeći takvu hranu iz europskih država. Izvolite. Zahvaljujem kolega Stričak na ovom pitanju. Da, Zakon o javnoj nabavi, predviđa takvu mogućnost, kratki lanci, dosta su izrazito važna stvar, koje smo sad ugradili u ovaj zadnji Zakon o javnoj nabavi. Ja to volim reći zavičajna prodaja. To znači, da naši vrtići, škole, naša vojska, naša policija, ne mora se nužno koristiti onim klasičnim modelom javne nabave i da im nitko za to poslije ne može prigovoriti idealno bi bilo kada bi to mogli sprovesti da naš poljoprivrednik, naš seljak iz područja … [[Govornik se ne razumije.]] županije bilo koje prodaje svoje proizvode na području svoje županije, u svoje vrtiće, škole ili ustanove. Isto tako, treba promovirati da jedemo domaće hrvatske proizvode, sigurne. Izuzetno je važno to govoriti, vrlo je mala mogućnost, odnosno puno je veća mogućnost kontaminacija, ako to tako mogu nazvati, GMO, proizvodima iz prekomorskih zemalja, gdje se GMO proizvodi puno više ugrađuju u životinje, u životinjsku hranu, a tu je još i Zakon o nepoštenoj trgovačkoj praksi, koju će još više doprinesti ovom, poboljšanju ove teme i vama Iscrpili smo replike, gospodin Željko Jovanović ispred Kluba zastupnika SDP-a. Hvala lijepa predsjedavajući.

Dakle, vi nakon što se ova Uredba donijela, pokušao sam pročitati razne dokumente, imali ste odmah potpuno crno bijelu sliku, podijeljenu. Dakle, dio ljudi je smatrao da sa ovom uredbom se uvodi još stroža pravila za GMO. Drugi je smatrao da su pravila olabavljena, a zapravo, istina je opet u sredini, i jedno i drugo, zašto jedno i drugo? Zato što po ovom novom, toj direktivni, spektar razloga na temelju koji će država članica moći zabraniti uzgoj GMO-a na svom teritoriju, se proširio. Prema tome, zemlje koje ne žele GMO, sa ovom direktivom su dobile još jače oružje da GMO neće ni biti. S druge strane, zemlje koje su i ranije imali GMO, koje žele proširiti proizvodnju, koje tek sa uzgojem žele početi, zapravo, ova direktiva daje mogućnost da to i učine i da ih nitko u tome ne može zaustaviti. Ono što treba biti presudno i kod jednih i kod drugih su znanstveno utemeljeni podaci i uvažanjem mišljenja javnosti koji u toj zemlji žive. Ja sam pitao i na odboru i danas ovdje na početku ove naše sjednice, da li se za Hrvatsku uvažavanjem ove direktivne nešto mijenja? Da li Hrvatska zaista sada mora promijeniti sve svoje odluke i slušati nekakav GMO lobija? Dobio sam odgovor da to nije točno. Dakle, da je jasno da Hrvatska i dalje ostaje na cijelom svom području, GMO uzgojem slobodna zemlja i to nitko ne može promijeniti i mislim da radi javnosti je to važno i reći. Prema tome ja sad neću ponavljati što sve ova uredba donosi, ali je to najbitnija poruka. Dakle, Hrvatska se odlučila da bude GMO uzgoj free država i nitko je ne može nametnuti drugačiji stav. Sve drugo govoriti, nažalost nije istina i dezinformiranje javnosti. Naravno da sada u provedbi treba biti oprezan i ne dozvoliti da se nešto provuče suprotno onome što smo čuli danas ovdje od državnog tajnika i od svih onih koji su zastupali na odborima ovu tematiku. Ono što ja želim posebno naglasiti je da svaki čovjek ima pravo na odabir i da je zato bitno da hrana koja se unosi u Hrvatsku, ali sukladno propisima da se zna da li je GMO free ili nije GMO free i da naša hrana bude jasno deklarirana, a ovog trenutka nije deklarirana kolegice i kolege, po meni je to važan problem, da građani Hrvatske koji želi GMO free hranu može kupiti hrvatsku hranu koja je GMO free. I to je ono što bi trebalo hitno riješiti i osigurati kroz provedbene akte. I zaista bi zamolio kada govorimo na javnim mjestima, kada nas sluša javnost da ne baratamo neprovjerenim podacima o tome kako pojedina hrana ugrožava ljudsko zdravlje ako ti podaci nisu znanstveno utemeljeni. Imamo samo jednu repliku gospodin Bunjac. Uvaženi zastupniče Jovanović. Kako komentirate izjavu bivšeg ministra zdravstva Andrije Hebranga da Hrvatska ne može objaviti uvoznike GMO hrane i proizvođače u Hrvatskoj jer bi to ugrozilo njihov profit? Znači to je službena izjava koju je dao ministar zdravstva. I kako komentirate izjavu našeg zastupnika Križanića potpredsjednika Odbora za poljoprivredu da on ne može godinu dana već koliko je Sabor dobro nešto malo manje, skoro godinu dana, dobiti podatke o tome koliko je stočne hrane uvezeno u Hrvatsku i koliko se te GMO hrane koristi, a član je vladajuće većine? Hvala lijepo. Gospodin Josip Križanić povreda Poslovnika. Zahvaljujem. Članak 238. kolega Bunjac ne iznos neistinu, ja od vas to nisam očekivao. Vi ste rekli da ja godinu dana nisam dobio informaciju kao potpredsjednik odbora, ja to nisam rekao i to nije točno nego sam rekao da od prošle sjednice, gospodin Vlaović me pitao da li smo od prošle sjednice do danas dobili informaciju, a rekao sam da nisam. Prema tome, ne radi se o godinu dana nego se radi o dva, tri dana. Odgovor na repliku gospodin Jovanović. Pa kolega Bunjac evo ja vas pozivam da zajednički formuliramo to zastupničko pitanje i pošaljemo nadležnim pa da vidimo da li ćemo dobiti odgovor. Gospodin Davor Vlaović Klub zastupnika HSS-a. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice i kolege, uvaženi državni tajniče sa suradnicom.

U svijetu je to jedna pošast, Amerika, Južna Amerika preko 90, 95% soje, kukuruza, uljane repice je genetski modificirano i sada se rade različita ispitivanja, istraživanja i strašno su jaki ti kemijski lobiji koji ne dozvoljavaju da se utvrdi povezanost takove hrane genetski modificirane sa povećanjem broja karcinoma, astmi, kardiovaskularnih problema, alergija. Ali činjenica da Amerika ima povećan postotak oboljelih od ovih bolesti i da to mnogi povezuju upravo sa korištenjem GMO hrane. Drugo što je agronomska struka i te kemijske kompanije htjele nametnut stav da se genetskim modificiranjem će se postići veći prinosi kod soje, kukuruza, uljene repice u odnosu, šećerne repe na konvencijalni uzgoj.

Rečeno je da će se smanjiti uporaba pesticida, nije točno, postoje analize i u Francuskoj i u nekim drugim državama i u Americi tko je radio, stručni i znanstveni časopisi koji se bave poljoprivredom i proizvodnjom hrane gdje kaže da se nije povećala proizvodnja i uporaba pesticida, ni u jednom ni u drugom slučaju, to je opet al pari.

Uostalom od milijun i 600 tisuća hektara u Hrvatskoj mi trenutno koristimo svega 800 tisuća hektara oranica i oko 500 tisuća hektara pašnjaka. Tu imamo strašan potencijal da dignemo proizvodnju i ono što se u zadnje vrijeme događa da upravo nam raste ekološka, površine pod ekološkom proizvodnjom i broj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i tvrtki koje su se prijavile za ekološku proizvodnju. I to je upravo to šansa Hrvatske i komparativna prednost u proizvodnji hrane. Međutim, ono što nam nedostaje to je u ovom trenutku to je da zaštitimo tu domaću proizvodnju. Postoji i više načina, prvo da stimuliramo proizvodnju domaćih sorti, imamo BC institut, imamo Institut Osijek i neke druge kuće koje se bave proizvodnjom sjemena, pšenice, soje, kukuruza. Zašto im ne dati institucionalnu veću i financijsku podršku da dignemo nivo proizvodnje. Drugo, možemo povećati svijest kod naših poljoprivrednih proizvođača da koriste domaće sjeme i stimulirati ih na isto. Pojačati savjetodavnu službu koju smo pretvorili u administrativce, pojačati službe Hrvatske poljoprivredne agencije da stimuliraju upravo i kroz razgovor i pripremu projekata našim gospodarstvima da koriste domaće sjene koje je evo dokazano kroz niz pokusa da može dati istu rodnost kao i ovi genetski modificirani hibridi. Da li mi to činimo? Ne. Osuđujemo i one naravno koji su iskoristili ekološku poljoprivredu pod parolom ekološki pa pašnjake dizali poticaje a ništa na njima nisu radili. I dobro je da se tu uvede reda i da se zna tko je proizvođač i tko nije proizvođač. A mi upravo kao Hrvatska tu imamo šansu. Inspekcijski nadzor, zato sam pitao kolegu Križanića da li imamo, da li smo dobili podatak, postoji li u Hrvatskoj koji usad ili nasad sa genetski modificiranim sjemenom, sortom ili nasadom. Još ga nismo dobili, nije dobro da ga nemamo, moramo pod hitno tražiti da to ministarstvo iznese jer je činjenica da postoje insinuacije zbog poroznosti naših granica, zbog granice kakva jest sa BiH-a da naši poljoprivredni proizvođači zbog neimaštine odlaze kupovati sjemensku robu u susjedne zemlje i nitko im to ne može zamjeriti.

Mi već imamo u Hrvatskoj hranu GMO, to nije tajna 1630 tona soje u prošloj godini uvezeno a i ove godine će se uvesti. Međutim, postoji potencijal u Hrvatskoj da mi proizvedemo dovoljne količine soje za onoliko stočnog fonda koliko je ostalo u Hrvatskoj. I nije zbog toga što uvozimo sojinu sačmu koja je 30% jeftinija i GMO je, pojeftinilo meso našim potrošačima a nije ni označeno da je hranjeno sa GMO sojom. Mi varamo naše potrošače i to se mora označiti.

To država i Ministarstvo poljoprivrede moraju uvesti i pomoći našim proizvođačima da na taj način dignu konkurentnost naših poljoprivrednih proizvođača. Da, naravno i Zakon o nepoštenoj trgovačkoj praksi, da i podhitno ovaj kroz javnu nabavu, kroz Zakon o kratkim lancima opskrbe, smanjiti rokove isporuke roba i na taj način svježa roba mora doći do naših bolnica, vrtića, škola, što se već čini kroz EU projekte. Znači voće i povrće i mlijeko u škole i vrtiće. Ali zašto ne i meso, zašto ne i drugi proizvodi na taj način? Možemo zaštiti domaću poljoprivrednu porizvodnju.

A evo Uredba da proizvodi koji imaju više od 0,9% GMO porijekla moraju biti označeni, da li su označeni i zašto baš 0,9, tko je to odlučio? To je kompromis tih kompanija i državnih tijela. Mislim da nije ni to znanstveno utemeljeno nego su evo dogovorili se da to bude 0,9 a niti tih 0,9 nije označeno. I to treba biti u našim propisima jasnije definirano tko kontrolira to označavanje, kako mora biti i kolikim slovima a ne da to bude nevidljivo pa da i ona grupacija ljudi koji su vegani koji ne jedu meso u biti jedu sojin tofu koji je GMO. I ne znaju da koriste nešto s životinjskim porijeklom. Evo to su razlozi zašto HSS u ovom trenutku u prvom čitanju neće biti za ovaj zakon.

Imamo dvije replika. Prva gospodin Josip Križanić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče.

Evo sad sam ih dobil na stol i sad ću vam pročitati. Međutim, ponovno želim reći vrlo jasno i glasno ja osobno i klub HDZ-a vrlo snažno je protiv uzgoja GMO-a u Hrvatskoj. Dakle ovako. Ministarstvo zdravstva, Uprava za Sanitarnu inspekciju, govorim o prvom polugodištu 2017. godine od 3.7.2017. uzrokovane 126, dakle Uprava za Sanitarnu inspekciju, govorim o Ministarstvu zdravstva. 126 uzoraka hrane analiziranjem navedenih uzoraka niti u jednom uzorku hrane nije utvrđena prisutnost GMO-a. Dalje. Govorimo o Ministarstvu poljoprivrede, poljoprivredne kulture, kukuruz 20, soja 8, šećerna repica 5, suncokret 3. To je 36 nasumično uzetih uzoraka, 36 na razini ovako, ukupno uzrokovan 37 uzoraka zeljane mase na hrvatskim poljima. Niti u jednom uzorku nije detektirana prisutnost GMO-a. Kolega Križanić, evo hvala što smo dobili tu informaciju i pozdravljam naravno i stav kluba HDZ-a da je protiv genetski modificiranih organizama u Hrvatskoj, znači i u proizvodnji i u prometu i u provozu i u preradi. Dobro je da nemamo u Hrvatskoj trenutno, da nemamo trenutno u Hrvatskoj po ovom inspekcijskom nalazu ni jedan usjev ni nasad. Međutim, ovaj broj inspekcija je puno premali obzirom na probleme u graničnom pojasu. Ja sam to upravo tražio zbog hrvatske javnosti, da se ne dezinformira hrvatsku javnost jer su pojedinci počeli pričati da imamo neke usjeve i nasade koji jesu GMO, koje su tretirali greškom sa totalnim herbicidima svoju soju, a ona je ostala pa su posumnjali da je GMO. Gospodin Križanić. Dakle, ja neću reći da je moj prijatelj Vlaović rekao neistinu, ali je rekao netočan navod moj. Ja i dalje govorim, ako govorimo o ovom sadašnjem zakonu da je stav HDZ-a protiv uzgoja GMO-a o tome danas razgovaramo. Kolega Vlaoviću, vi ste naveli da je potrebno što više poticati domaću proizvodnju, domaće sorte i od biljne proizvodnje pa do mesa. Između ostalog i Zakon o javnoj nabavi. Prošli tjedan smo izglasali Zakon o nacionalnoj sigurnosti, gdje se to također striktno navodi. Pa između ostalog, pa evo jedan podatak do kojeg smo došli sad u pripremama za lokalne izbore.

A sad zamislite koliko je područje Varaždinske županije bogato vodama.

Rekao sam da od milijun i 600 tisuća hektara koristimo 800 tisuća hektara za oranice i oko 500 tisuća hektara za pašnjake. Znači potencijal postoji. Kako potaknuti domaću proizvodnju? Rekao sam koji su modeli. Naravno da se o tome još treba sa strukom i sa terenom razgovarati, ali činjenica da genetski modificirani organizmi nisu nigdje u svijetu donijeli povećanju proizvodnji hrane, niti smanjili upotrebe pesticida. Ali evo iskoristit ću priliku pa pozvati Ministarstvo i zdravlja i poljoprivrede da kontaktiraju do drugog čitanja hrvatske županije. Jer kad smo donosili one odluke da smo županija GMO free nismo imali baš puno uputa ni saznanja, pa smo se snalazili sami. A temeljem toga je 10 županija donijelo odluku o zabrani uporabe genetski modificiranog sjemena, zabrani proizvodnje proizvoda GMO i zabrani stavljanja u promet, 9 županija zabranu upotrebe GMO sjemena i dvije županije zabranu upotrebe sjemena i zabranu proizvodnje hrane.

Prvi je Ivan Ćelić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa čini mi se da je rasprava nekih klubova zastupnika kao da smo u 2005. godini. Dakle, Zakon o genetski modificiranim organizmima donesen je davne 2005. godine u RH. Nakon toga su bile izmjene 2009., 2013., 2014. vezane za usklađivanje pravne stečevine EU. Ako ste pročitali što piše u direktivi to je jedino naglasio profesor Jovanović. Dakle, europska direktiva implementacija ove europske direktive omogućava državama članicama da ograniče ili zabrane uzgoj genetski modificiranih organizama na svojem državnom području. Žao mi je gospodine Vlaoviću što niste malo proučili inicijative zastupnice u Europskom parlamentu Marijane Petir koja je govorila o svemu onome što postoji na području Republike Hrvatske, o regiji Alpe Adria kao GMO free regiji. Mislim da bi bila puno konstruktivnija vaša rasprava. Ja razumijem da ste vi u oporbi i kao takvi uvijek tražite dlaku u jajetu, da bi bili protiv određenog zakonskog prijedloga. Ali ove izmjene zakona omogućavaju da Hrvatska bude GMO free zemlja. Puno govora je bilo o potencijalnim zdravstvenim rizicima. Dakle, primjena genetskog inženjeringa u medicini i farmaciji je opće prihvaćena i već dugi niz godina proizvodi se humani i rekombinantni inzulin, proizvodi se cjepivo protiv hepatitisa B, zatim faktor zgrušavanja krvi. Tu nema nikakvih prijepora, međutim, činjenica jest da u proizvodnji namjernica, primjena genetskog inženjeringa je izazvala velike reakcije javnosti i stručnih krugova, radi potencijalne opasnosti za okoliš i zdravlje ljudi. Radi ocjene neškodljivosti genetske modificiranih i drugih novih namjernica, Svjetska zdravstvena organizacija je razvila poseban pristup, koji se temelji na dokazivanju ekvivalentnosti u bitnoj mjeri. Zašto? Zato što nisu dopuštena istraživanja, klinički pokusi na ljudima koji su vezani uz GMO namjernice, zato se koriste znači podaci vezani uz indirektna proučavanja. Ocjena opasnosti GMO namjernica provodi se iz više aspekata, odnosno ispituju se izravni učinci na zdravlje, odnosno toksičnost, alergenskog, specifične komponente za koje se misli da imaju prehrambena ili toksična svojstva. Dakle, prehrambeni učinci vezani uz genetske modifikacije, mogao bih sad mnoštvo različitih istraživanja, ali spomenuti ću samo, dakle rezultati koji su provedeni u Norveškom institutu za ekologiju gena, koji su ukazali na potencijalne zdravstvene opasnosti namjernica i cjepiva po zdravlje. Tako, utvrđeno je da je na Filipinima BT kukuruz u vrijeme polinacije, izazvao bolest u ljudi koji su živjeli u blizini polja navedenog kukuruza. Isto tako, prije spomenuta Monsantova genetska modificirana soja, nakon uvoza u Veliku Britaniju, porastao je trend alergija na soju, za 50% Međutim, sve to, dakle postoji velika zabrinutost, da GMO žitarice pridonose porastu alergija i imunološke osjetljivosti u populaciji, međutim, zaključci, sadašnji zaključci o potencijalnim opasnostima, koji su dijelom temeljeni na pokusima sa životinjama, govore o tome da mi ne možemo još u ovome trenutku utvrditi nikakve potencijalne opasnosti po ljudsko zdravlje. Dakle, izravnu povezanost GMO namjernica sa štetnosti na ljudsko zdravlje. Tako, da ja razumijem da je to zanimljiva tema i za medije, i da će to mediji dobro prenijeti i treba govoriti, treba ponuditi sve informacije, ali ne informacije na osnovu nekakvih natpisa u žutim tiskovima, nekog ipak treba vidjeti znanstveno utemeljene činjenice i te znanstveno utemeljene činjenice koristiti u argumentiranoj raspravi prigodom donošenja ovoga zakona. Dakle, ja mislim da su ove izmjene zakona korisne i da Hrvatska i nadalje može biti GMO free zemlja i možete biti sigurni, ako glasujete, ako ste sad već odlučili nakon prvog čitanja, ali ako nakon drugog čitanja promijenite svoje mišljenje, možete mirno spavati jer neće se ništa dramatično dogoditi u Hrvatskoj. Hvala lijepa. Hvala potpredsjedniče. Kolega Ivane, predlažem da me ubuduće preciznije slušate, jer ja nisam rekao da sam protiv zakona, nego sam rekao da zakon mora biti precizniji i ne smije ostaviti mogućnost nedoumice da li se u Hrvatsku može uvesti GMO hrana radi ispitivanja, bilo da je riječ o pokusima ili kliničkog ispitivanja u laboratoriju, a to i članak 3 i članak 5 i članak 7 ostavlja mogućnost.

I ona je govorila stavove HSS-a u Europskom parlamentu i ne znam šta se dogodilo u ožujku da su predstavnici RH, bili suzdržani kod zahtjeva Monsanta da se 2 nove sorte dozvole uzgoj u EU. Toga se mi bojimo, da Hrvatska opet ne bi bila suzdržana i da ovako nedorečen zakon ne bude podloga za unos GMO organizama u Hrvatskoj.

Implementacija Direktivne iz 2015. godine, samo omogućava da mi još izričitije, kao što je koliko mi se čini 19 država članica EU, ograničeno, odnosno zabranilo uporabu GMO-a, da Hrvatska i dalje ostane u toj kategorije i to je i kolega Križanić rekao, dakle apsolutno ne uzgoju i Klub zastupnika HDZ-a nije za uzgoj, a mislim da nije nitko u ovoj sabornici. Hvala lijepa. Druga replika, gospodin Branimir Bunjac.

Izvolite gospodin Branimir Bunjac, imate pojedinačnu raspravu, onda, tamo. Htio bih još neke stvari reći u vezi svega ovoga što se danas reklo i naravno, prije svega u vezi ovoga samoga zakona. Čuli smo, žalosne stvari, doista žalosne iz redova zastupnika HDZ-a koji su rekli da bi Hrvatska bez uvoza hrane bila gladna. I doista, kad se mi provezemo Slavonijom, a ovdje ljudi nisu bili gladni 1400 godina, gdje vidimo prazna polja, prazne kuće. Pa ta Slavonija bi mogla hraniti cijelu Hrvatsku i još 3 okolne države. A mi sad ovisimo o uvozu hrane. Pa gdje su nestale te krave, svinje, kokoši ovce, koze, ta polja, pšenica. Tko je za to kriv? Koja politika? Čija? I sad kažu oni zastupnici HDZ-a, ne ne mi smo za poticanje proizvodnje. Pa šta ćete s ovim poticati proizvodnju? S ovim vi potičete proizvodnju u Hrvatskoj? To je mjera, uvođenje GMO soje preko Kopra, da bi ste vi bili konkurentni? S tim ćete biti konkurentni. Pa dobro koga vi nasmijavate s takvim tvrdnjama? Pa jel vi uopće same sebe slušate? Hrvatska domaća proizvodnja se štiti na sasvim druge načine. Hrvatska ima sve, ali apsolutno sve kapacitete, da hrani ne 4, nego 8 milijuna ljudi. Ovaj zakon sigurno neće tome doprinijeti. Ovaj zakon je sluganski, kao što ste sami priznali u interesu, dakle stranih korporacija i EU, i vi ćete ga uvesti samo zato, što se bojite. Bojite se za svoje foteljice, jel da, 76 hrvatskih rodoljuba, u velikom su strahu da ne bi izgubili plaću koja stiže na vrijeme i ugodne beneficije. Čak i Srbija ima deklaracije na GMO hranu. A mi nemamo. Pa šta čekamo. Evo čekati ćemo dok gospodin Križanić dobije odgovor tako, za jedno 50 godina, taman ćemo dobiti markice dok sva hrana bude GMO. Pa šta ja imam dokazivati. Vi ga uvodite. Vi dokazujte gospodo. Vi ste ti koji donosite zakon u Hrvatski sabor, pa izvolite vi dajte reference, da je dobra i da je zdravo. Ja ću vrlo rado pročitati te članke koji kažu da je ovaj zakon ok i da nema nikakvih dokaza da je bilo kome naštetio. Da li znate, da je u Rusiji, koja je velesila, naravno, za razliku od nas, uvođenje GMO-a po zakonu terorističko djelo, za koje se može dobiti do 20 godina zatvora, jer potiče na masovno ubojstvo … [[Upadica se ne čuje.]] Hvala vam lijepa što mi upada u riječ ali javite se za repliku. Naravno, da Rusija, to je isto vama uopće sve što oni rade to je bezveze, oni su jel da isto ljudi koji nisu tako učeni ko vi i vaši važni tajnici, ali oni su to zabranili, riješili. Tamo nije samo zabranjeno, sijati GMO usjev. Zabranjeni su bilo kakvi eksperimenti s GMO, bilo kakav uvoz hrane i budite sigurni da oni će imati u budućnosti i već sad imaju daleko manjih zdravstvenih problema, nego mi, a njihova poljoprivreda, sasvim sigurno neće propasti niti će Rusi biti gladni. Mađarska je spalila sva GMO polja. Zašto su spalili. Isto nisu čitali ove vaše vrle članke o dobrobiti za poljoprivrednike i zdravlju za ljude. Evo uzmite večeras, vjerujem da ćete imati vremena nakon ove rasprave, trebati ćete malo opuštanja, film Bitter seeds nisam ga ja snimio, snimili su ga vrlo ozbiljni novinari, istraživači.

S takvim ljudima vi trgujete i poslujete i govorite da oni imaju znanstveno utemeljene dokaze. S ubojicama? Ja ne razumijem. Ako vi smatrate da su oni znanstvenici, da su oni dobri ljudi, ja ponavljam još jednom, ako ste stvarno neinformirani, onda ste doista loši ljudi. Sredine nema. Izaberite. I uvijek taj ali, da, da mi smo svi protiv, ali ovo, ali ono, odlučite se za ili protiv.

Zašto? Da li možda zato, što ako bi oni slučajno, davali te informacije u javnost, da bi im se mogla uskratiti dozvola? Zašto je taj rok tako kratak, možete li mi objasniti? Molim vas. Za kraj, želim reći još ovo. Vidim da kod većine klubova, prevladava razum i da će oni glasati protiv ovog zakona u prvom čitanju, nadam se da će glasati i u drugom i u konačnici, isto kao što ćemo i mi zastupnici Živog zida i SNAGA-e biti protiv, ali želim vam jasno poručiti, ako ovaj zakon bude donesen, da ćemo ga mi poslati na ocjenu ustavnosti, jer je on protuustavan. Ne može se prenositi direktiva, nikakva iz EU ako je svih 20 županija reklo da su protiv GMO-a niti za uzgoj, niti za uvoz hrane ljudske, niti za uvoz stočne hrane, niti za laboratorije, niti za pokuse, niti za bilo što nećete uspjeti. Hrvatski narod je protiv i činit ćemo sve što je potrebno da ovaj zakon ne prođe.

Onog trenutka kada podnesemo prijedlog za ocjenu ustavnosti, toga časa ćemo zabraniti potpunu zabranu namirnica koje sadrže GMO u ljudskoj i životinjskoj prehrani, zabranu bilo kakvog GMO sjemena u okoliš i zabranu provođenja bilo kakvih eksperimenata u vezi sa GMO-om. Kolega Bunjac, citirali ste malo prije jednoga zastupnika koji je rekao, može li Hrvatska bez uvoza. Pa naravno da je sve napravljeno da ne može bez uvoza. Nećemo spominjati samo Slavoniju, spominjat ću ja Cetinsku krajinu, Sinjsko polje, Imotsko polje, Vrgoračko polje, mala polja ali koja su ogromna kroz koje prolaze rijeke kroz Sinjsko polje rijeka Cetina, čista, bistra, pitka, ali nema sustav navodnjavanja, ciljano nema sustav navodnjavanja. I sada će valjda napraviti sustav navodnjavanja, ali je donesen Zakon o koncesiji pa možda Monsanto bude dobio tu koncesiju, vjerojatno je moguće da bude najbolji ponuđač. Znači imamo prazna polja, imamo vode, imamo sve uvjete da imamo dobru i zdravu hranu, proizvodimo.

Znači uvozni lobiji u ministarstvima, poslušnici koji samo prepisivaju direktive. Ovo što je kazao kolega borimo se protiv GMO-a pa dođemo pa budemo suzdržani za dva ova nova GMO modificirana proizvoda koja su trebali uvesti, prema tome mi nismo jasno, nismo dosljedni, nemamo nekakav načelo jasno niti je narod upoznat sa svim ovim što se sada događa. A Hrvatska bi samo sa Slavonijom proizvodima mogla imati dovoljno hrane.

Jel ako imamo siromašno selo imamo siromašno stanovništvo, imamo i grad siromašan i zbog toga ljudi odseljavaju. Odgovor na repliku gospodin Bunjac. Uvaženi zastupniče Bulj, pa da vi ste pogodili upravo u srž stvari, a srž stvari je da se hrvatsko selo i poljoprivreda namjerno zatiru. Znači evo danas čitamo da možete kupiti u Baranji kuću jeftinije nego polovni auto. Tko je doveo do takvog stanja? Pa oni ljudi koji su nekada živjeli u Baranji pa Baranja je bila pojam bogatstva. Danas imamo monopol stranih tvrtki recimo kakva je Dukat ali nije Dukat nego je ustvari francuski Lactalis koji su jednostavno hrvatske mljekare uništili gotovo do temelja, da oni moraju prodavati mlijeko za nekakav sitniš koji im ne dozvoljava da opstanu pa onda prodaju krave.

Ovdje je netko spomenuo da Hrvatska više od pola svoje zemlje, pola obradivih površina ne obrađuje. Kome je to u interesu? Naravno, evo vi ste reli kome je to u interesu, pa to je u interesu Monsantu, njima je to u interesu, Lactalisu, Nestleu, gazdama njima to treba. I što radi ova naša Vlada za spas Slavonije? Donosi nam zakon o GMO-u, a umjesto da se bavi stvarnim problemima.

Na kraju rasprave ovog u prvo čitanje, želim još jednom podsjetiti da je ovaj zakon potpuno štetan i da je protiv njega cjelokupna hrvatska javnost. Ovaj zakon je zlonamjeran, ovaj zakon radi protiv naše domovine. Kada je bio Zakon o koncesijama isto tako smo kolega Sinčić i ja jedini smo glasali protiv i onda su govorili, a opet oni sami su sebi protivni ne znaju što pričaju, da bi ljudi na kraju kada je sada već bilo kasno shvatili o čemu se radi. shvatili su na kraju, na kraju su se ljudi pobunili, ali je prekasno zakon je donesen. Izručeni smo stranim bankarima, naša obala i stranim korporacijama. Hajdemo molim vas informirati se o ovome.

Sada slušajte kao što kaže zastupnik Jovanović je jednu i drugu stranu i jednu i drugu i razmislimo o ovome što nam se ovdje nudi, da li su nam potrebni ovakvi zakoni, ovakvo prenošenje direktiva, da li ovo doprinosi doista konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, da li ovo doprinosi zdravlju hrvatskih ljudi, da li ovo doprinosi našem suverenitetu, spasu Slavonije ili ovo je Zakon koji je u službi jedne uske klike koja nam se otvoreno smije u lice poput gospodina iz Monsanta zaduženog za jugoistočnu Europu koji kaže radite vi što god hoćete, mi ćemo preuzeti 35% Hrvatske jer mi imamo jake političke veze? Intervju vam je dostupan javno. Hoćemo li to dopustiti? Da li je za Hrvatsku bitnije mijenjati neke ploče, ne znam baviti se imenima ovakvim, onakvim ili je za Hrvatsku bitnije imati svoju hranu koja nas je hranila cijelo vrijeme otkada smo se ovdje doselili prije 1400 godina i koja nas može hraniti i narednih 100 tisuća godina samo trebamo dobro gospodariti sa svojom zemljom sačuvati i floru i faunu i mikroorganizme i sve ono što ova zemlja pruža a pruža nam jedno neizmjerno bogatstvo, jednu veliku ljepotu, mogućnost da dobro živimo dugo i zdravo.

Imamo jednu repliku gospodin Bulj. Kolega Bunjac, slažem se s vama da dobrim gospodarenjem i održivim razvojem našim resursima moramo imati dovoljno hrane i možemo ono što smo 1400 godina, što nas je držalo, može i sljedećih rekli i još dugo, dugo godina. Naravno da je žalosno, malo prije sam spomenuo Podravku, pa evo Vegetin proizvod sve je uvezeno, čak i zrak isiše se kada se vakumira. To govori sve, govori da je činjenica da nije nekome interes kazati Podravki treba toliko i toliko paprika, pomidora ili će biti dobro da nam bude GMO modificirani proizvodi, da budu, recimo može biti paradajza ili pomidora u nas, biti će kao dinja, lubenica. Možda će to Monsanto puno lakše riješiti i to će biti zdravo, to će biti prihvatljivo. Naravno do sada se nije dobro upravljalo, nije se strateškim resursima upravljalo, nije se mislilo na održivi razlog nego isključivo naše poljoprivredno zemljište i ostalo što imamo služilo je kao znači eksploatacijsko polje za neke moćnike a zaboravila se i Slavonija i Podravina i Dalmatinska zagora i Gorski kotar i odakle vi dolazite, sve je zaboravljeno i zbog toga mladi odlaze a resursi i potencijali se mogu iskoristiti jer imamo dovoljno poljoprivrednog zemljišta da budemo, i za izvoz. Toliko, evo poruka Podravki, znamo da je novi menadžer na čelu, da je žalosno što u Vegeti, prepoznatljivom proizvodu, hrvatskom nema niti jedan proizvod, poljoprivredni ih Hrvatske. To je dovoljna poruka koliko mislimo na hrvatske proizvođače. Želite odgovoriti? I na kraju gospodin Željko Plazonić, u ime predlagača. Izvolite.

Dvije posljednje replike večeri. Prva gospodin Bulj. Uvaženi tajniče ova je tema preozbiljna i kad mi govorimo ovdje o europskim direktivama ili kako vi kažete verbalnim našim vratolomijama ili kako mi saborski zastupnici znamo govoriti o tim temama, ali je činjenica da Hrvatska kod svih direktiva vrlo malo i svih sporazuma, svih arbitraža uglavnom gubi, tj. sve gubi. Zbog toga smo u mom odakle ja dolazim cetinskoj krajini kažu koga zmija ujida i guštera se boji. Prema tome, sve te direktive koje mi svakodnevno dobivamo na stol, u ovome slučaju dobivamo oko GMO oko modificirani organizama, sumnjam da je nema već na našim poljoprivrednim površinama. Ja vjerujem da to nije tako, ali osjećam i znam da je sigurno provučeno to sjeme jer to je sjeme zla, to je sjeme koje uništava našu kulturu, našu tradiciju bavljenja poljoprivredom i koji ima namjeru ovladati 100% sjemenom u svijetu. I on će to uspjeti ako budemo mekana politika, ako budemo poslušnici raznim direktiva, ali je činjenica da kod provlačenja dva pokušaja izglasavanja Europske komisije dva Monsanto proizvoda, da je Hrvatska bila suzdržana.

Odgovor državnog tajnika Plazonića. Pa evo meni je drago da ste vi iz Cetinske krajine, jer i ja sam od tamo, pa smo nekako jednako ovako ustrašeno od zmija i bojimo se da nas one ugrizu. Ja se inače ne bojim zmija i ne bojim se njihovog ugriza ali na ovim riječima i na ovim stavovima koje sam izveo, ja ću itekako inzistirati jer je to meni moja osnova, ja bi rekao, zadaća u okvirima moga djelovanja u Ministarstvu zdravstva. Da li se mi možemo kao pojedinac boriti protiv zloporabe u nekim segmentima u ovoj državi, ja to ne znam ali ja priznajem da ne mogu. Zloporabe su uvijek moguće, uvijek se može desiti da će uzgajati na ovaj ili onaj način, da će probati, to je moguće, ali mi kao država, kao ministarstva, kao Vlada moramo imati svoj stav, koji je jasan i koji je komuniciran sa cijelim našim građanstvo, a to je da smo mi protiv GMO uzgoja i točka. Zato će postojati druge strukture ove države druge inspekcijske službe, pa i one koje nisu inspekcijske nego neke malo jače i žešće, pa će to one utvrditi. Ali mi kao ministarstva i poljoprivrede, i zdravstva i Vlada smo protiv GMO sadnje na našim njivama koje su i ovako velikim, velikim dijelom zapuštene i mislim ako netko želi jesti zdravu hranu, onda mora raditi, to je jedini problem, da treba raditi, treba saditi, treba kopati, treba gnojiti, treba zalijevati, pa ćemo svi živjeti zdravo. Ako mene pitate, to ja radim u mom vrtu, u mojoj kući. I stvarno na kraju gospodin Bunjac. Pa poštovani tajniče, dakle vi ste rekli da ste vi protiv uzgoja, odnosno vaš predlagatelj, nažalost, u Hrvatskoj se uzgaja GMO, evo recimo zašto u Hrvatskoj nisu zabranjeni Monstantovi kukuruzi, MON 810, MON 863 i 725, ako kod nas dakle, ta sadnja nije zabranjena, odnosno zabranjena je, a u većini država Europe je dakle to zabranjeno. Znači niste protiv uvoza, to je vrlo bitno, da ste vi sada rekli hrvatskoj javnosti da vaša Vlada i vi osobno podržavate masovni uvoz GMO hrane, a također, i znanstvene eksperimente koji proučavaju GMO. Meni osobno, vi kažete imate vrt, imam i ja, hvala Bogu, najbolje da bi jeo ovu uvozno smeće, ali kako je meni razlika da li ja jedem ne znam, GMO brašno iz Brazila ili iz Osijeka? Ja razliku ne vidim, meni je to u biti svejedno, ja u Osijek ne idem, tamo se neće tako često, pa ne znam, neću biti u blizini tih polja, ali opet ako jedem, dođe mi ga na isto. GMO hranu treba u potpunosti zabraniti, u potpunosti. Nema GMO hrane. Kao Rusija, točka. Nećemo to jesti, jesti ćemo domaće, vremenom ćemo preći na ekološku poljoprivredu i vidjet ćete kakva će biti dobrobit od toga. I da ćemo imati veći izvoz, i da će Ministarstvo zdravstva imati daleko manje troškove, i da se selo neće propadati, i da će poljoprivrednici biti zadovoljni. To vam je odgovor a ne ovaj vaš zakon.

To je druga tematika, drugi zakoni, to nema veze sa ovim tu momentalno kojima mi razgovaramo. Ako me pitate osobno, ja sam protiv uvoza tih GMO bilo koji proizvoda, bilo soja ili nešto drugo. Što se tiče ovoga kukuruza, moram pročitati, jer to ne mogu sve zapamtiti, početkom ožujka 2016. godine, u službenom listu EU-a, objavljena je provedbena Odluka komisije 2016/321 o prilagodbi zemljopisnog područja odobrenja za uzgoj GMO kukuruza Z maize L Monstanto 810, u prilogu te odluke navedena su područja na kojima je zabranjen uzgoja GMO kukuruza ovoga istoga na sedmom mjestu. U prilogu odluke komisije navedena je RH kao država članica u kojoj je zabranjen uzgoj jedinog odobrenog GMO kukuruza namijenjenog za uzgoj u EU-u. Prema tome, mi smo već onda reagirali i zabranili uvoz tog sjemena u RH. Mi inače u medicini se volimo, a to ste vidjeli od kolege Jovanovića, služiti informativnim stavovima i informativnim odlukama. Pa prije što nešto izjavimo, najprije dobro proučimo i najprije se dobro informiramo, pa onda tek onda to u javnosti kažemo. To je naš inače tipični medicinski znanstveni stav. Zaključujem raspravu. Sutra u 9,30 nastavljamo sa Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama EU-a, prvo čitanje, to je zakon br. 146.